Dobro jutro. Nastavljamo s radom. Prva točka na današnjem dnevnom redu je: - Prijedlog za pokretanje pitanje povjerenja Martini Dalić, potpredsjednici Vlade

Vlada se očitovala o ovom prijedlogu. Molim predstavnika predlagatelja da dodatno obrazloži prijedlog. U ime predlagatelja govoriti će poštovani zastupnik Nikola Grmoja i nakon toga, koliko sam shvatio, kolega Goran Aleksić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege. Današnja točka dnevnog reda posvećena je pitanju odgovornosti potpredsjednice i ministrice Gospodarstva, poduzetništva i obrta, gospođe Martine Dalić. Međutim, prije dva dana navršena je jedna puna godina od dana početka postupka izvanredne uprave u koncernu Agrokor, pa se čini potrebnim podsjetiti što se sve događalo kako bi ulogu ministrice Dalić stavili u pravi kontekst. Dakle, krenimo redom. Agrokor je dugi niz godina, gotovo od samog nastanka u hrvatskoj javnosti bio percipiran kao koncern o čijem uspjehu i opstanku izravno ovisi prosperitet hrvatskog gospodarstva, pa čak i Hrvatske u cjelini. Sintagmu kako je Agrokor prevelik da propadne ili da država ne može dozvoliti da Agrokor nestane čuli smo bezbroj puta. Kako se Ivica Todorić izdvojio od ostalih tajkuna? Izabrao je nešto drugačiji model razvoja od onog uobičajenog u hrvatskoj pretvorbi i privatizaciji. Kod izgradnje koncerna pažljivo je birao najkvalitetnije hrvatske kompanije, a kupovao ih je, u pravilu, izvan ili nakon postupka pretvorbe ili privatizacije. Naravno, takav izbor nije bio uvjetovan njegovim dobrim ukusom, već blizinom onima koji su odlučivali o pretvorbi i privatizaciji. A još i više onima koji su takve akvizicije financirali. Ni pokoja afera, kao ona s nestankom velikih količina pšenice iz državnih robnih zaliha nije narušila sliku u javnosti da Agrokor radi dobar i važan posao. U takvom ozračju Todorić je uživao ugled nedodirljivog gazde, a njegov se utjecaj protezao izvan ekonomije i očigledno prelijevao i na politiku. Uostalom, kako je saborsko Istražno povjerenstvo za Agrokor, prije nego su ga vladajući ugasili pokazalo, Todorić i Agrokor bili su od samog nastanka intimno povezani s centrima političke moći u RH, a naši su političari, Vlada i ministri naposlijetku plesali kako je Todorić svirao. Malo brojni su bili oni javni djelatnici, političari, ekonomisti ili novinari koji su se usudili javno govoriti bilo što negativno o Todoriću ili Agrokoru, te o njemu pisati ili mu proturječiti. Nadležna tijela zatvarala su jedno, ponekad i oba oka i puštala Agrokoru da obilato koristi sve tri glavne poluge svojeg rasta i razvoja, a to su: povezanost politikom i političarima i njihovu zaštitu. S politikom povezano obilno financiranje iz HBOR-a i komercijalnih banaka, isisavanje supstance iz tvrtki dobavljača kroz de facto monopolni položaj na tržištu. Uz put, jedna od rijetkih mjera koju je država donijela prije nekoliko godina da bi spriječila monopolno ponašanje Agrokora bilo je propisivanje najdužih rokova plaćanja za isporučenu robu, što se u praksi, kada je Agrokor u pitanju jednostavno nije provodilo. Svi se sjećamo i zanosa s kojim se govorilo o velikom uspjehu Agrokora i kupnji iz drugog pokušaja slovenskog Mercatora. Kolika je bila agrokorova glad za likvidnošću pokazuje i to da u jednom trenutku Agrokor prelazi limite izloženosti svih hrvatskih poslovnih banaka. Dolazi do pretjerane izloženosti cijelog hrvatskog bankarskog sustava prema Agrokoru i HNB nalaže obustavu daljnjeg kreditiranja Agrokora od strane poslovnih banaka prema njemu. Tada Agrokor izvlači iz naftalina mjenicu kao jedan od najstarijih financijskih instrumenata, nekad izuzetno popularan u bivšoj Jugoslaviji, te u Hrvatskoj se naglo razvija tržište faktoringa. Preko faktoring društava, a putem famoznih regresnih mjenica uz svesrdnu pomoć politike koja putem HBOR-a nastavlja kreditirati kad god bi zaškripalo, Todorić i Agrokor pronalaze privremeno rješenje za ozbiljnu narušenu likvidnost koncerna. Naravno, opisana situacija nije mogla trajati do vijeka. Ipak, kako je izjavio aktualni guverner HNB-a, svi su sve znali. Da ne bi bilo zabune, kad kažem svi, ne mislim naravno, na našeg ministra financija. On o načinu poslovanja Agrokora, kako smo obaviješteni još ni danas ne zna ništa. Kad kažem svi, ne mislimo ni na ministricu Dalić jer je nju tek agencija Moody's obavijestila. No pustimo ministra Marića i vratimo se Agrokoru. Tijekom 2016., a posebno 2017. pojačale su se sumnje u održivost Agrokorova poslovanja. Posebice su tome pridonijela izvješća međunarodnih rejting agencija, što posljedično dovodi do obaranja agrokorovog rejtinga i dodatnog rasta daljnjeg zaduživanja u inozemstvu. Tipično za casino ekonomiju kada postaje sve jasnije kako se Agrokor nalazi u ozbiljnim problemima, Todorić se okreće ruskim bankama. Te su banke u Agrokoru ulile kredite u ukupnom iznosu većem od jedne milijarde eura. Tako je Sberbank u svibnju 2016. prema objavljenim podacima pomogao Agrokoru refinancirati obveze u vrijednosti od 350 milijuna eura da bi na posljetku ta banka u ožujku 2017. odobrila novi kredit i dodatnih 100 milijuna eura radi održanja likvidnosti Agrokora upravo u danima koji su prethodili pokretanju postupaka izvanredne uprave. Nažalost da stvar bude gora zbog svoje ovisnosti o bolesnom paradržavnom sustavu nazvanom Agrokor, hrvatska poslovna zajednica ni uz sav pritajeni strah kako će ta cijela priča završiti nastavlja i dalje igrati po pravilima kojeg Agrokorov željezni monopol nameće povlačeći sve dublje i dublje značajan dio hrvatskog gospodarstva. A što je u to vrijeme radila ova današnja Vlada? Vlada je kao i sve one prije nje nastavila ignorirati slona u staklarni po principu ako ignoriramo proći će samo od sebe. U intervju jučerašnjem, izdanju tjednika Globus gospođe Dalić izjavljuje da je prvi puta za probleme u Agrokoru saznala kada je bilo prekasno. Citiram: „Prve informacije da se nešto neobično događa u Agrokoru došle su do mene kada i do svih drugih. Agencija MOODY'S je tijekom siječnja i početkom veljače smanjila rejting i dala nekoliko upozorenja, to nije uobičajeno posebno što je rejting Agrokora smanjen u vrijeme kada je recesija napokon završila i ekonomija rasla. Bio je to jasan znak da nešto nije u redu. A sam gospodin Todorić o razmjerima krize u kompaniji progovorio je u veljači i zatražio sastanak. Što reći na ovaj citat? Doktorica ekonomije, iskusna političarka i državna dužnosnica, bivša zaposlenica Međunarodnog monetarnog fonda, zamjenica pregovarača kod ulaska u EU, iskusna bankarica i predsjednica uprave jedne od hrvatskih banaka ništa nije znala do siječnja 2017. godine. Neću reći da to nije moguće, neću reći ni da ta izjava gospođe Dalić nije istinita, samo to onda otvara druge probleme i nameće druga pitanja. Zato pitam, može li gospođa Dalić uz sve svoje stručne, znanstvene i profesionalne kvalifikacije biti ministrica gospodarstva ako je Agrokor najveći poslovni sustav u zemlji nije zanimao. Ako ju je pak zanimao, a sve ovo što sam prethodno u grubim crtama iznio nije došlo do nje, pitanje je kakav je sustav izvještavanja u Vladi RH i u ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, ili se pak radi o pokušaju da se kaže da Ivica Todorić i Agrokor ovoj Vladi nisu bili bliski. Činjenica je da je MOST na svojevrstan način gotovo prisilio Vladu da se pozabavi Agrokorom na način koji do tada nije bio uobičajen, angažmanom MOST-a dokinute su financijske injekcije koje je država s vremena na vrijeme upumpavala u Agrokor. Netko je konačno morao reći dosta bacanju novca poreznih obveznika. Želimo li biti iskreni i otvoreni priznati ćemo da je bacanje novca poreznih obveznika u Agrokor zaustavio MOST. Vlada je spoznaju u prijetećoj propasti Agrokora prihvatila tek kada je Ivica Todorić došao u Vladu i priznao da mu trebaju ozbiljni novci, više ne za kapitalne investicije i nezaustavljivo širenje već za puko preživljavanje. Od tog trenutka Vlada više nije mogla nastaviti sa starom politikom prema Todoriću i Agrokoru i još je manje mogla ignorirati problem. Rješavanje tog problema predsjednik Vlade prepustio je Martini Dalić, rješenje za koje se zalagala ministrica Dalić podrazumijevala je donošenje posebnog zakona svojevrsnog hibridnog, insolvencijskog propisa pod nazivom Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH. Taj zakon u javnosti postao poznat po njegovim skraćenim i upečatljivim nazivom lex Agrokor. Glede tog zakona u proteklih su se godinu dana pojavile brojne sumnje. Javnost mjesecima postavlja sasvim jednostavno pitanje o tome tko je autor lex Agrokora. Mediji su mjesecima objavljivali indicije koje su autorstvo prepisivale gospodinu Ramljaku, kasnije izvanrednom povjereniku, raznim odvjetničkim društvima, ne imenovanim konzultantima i slično. Podsjetimo gospođa Dalić a i Vlada dosljedno su odbijali dati odgovor na ovo pitanje. A onda je na nedavnoj sjednici Odbora za gospodarstvo gospođa Dalić kao iz pištolja ispalila da je ona, isključivo ona autorica lex Agrokora. Pokušati ću citirati riječi ministrice Dalić koja je u bitnom rekla da su sve odredbe zakona napisane po njezinim riječima, po njezinom nalogu ili su prekontrolirane od nje. Mislim da svi mi moramo odati priznanje gospođi Dalić za hrabrost kojom je preuzela autorstvo zakona i zasluge za njegove učinke. Nadam se da će isto tako hrabro prihvatiti i odgovornost za propuste u tom zakonu. Podsjetiti ću vas poštovane kolegice i kolege da hvalospjevi o tim zaslugama posljednjih dana hrvatsku javnost zapljuskuju u enormnim količinama. Silne količine vremena i medijskog prostora utrošene su da nam kažu da je problem riješen odlučnošću ove Vlade i znanjem, radom i hrabrošću gospođe Dalić u proteklih godinu dana. Vjerovnici Agrokora su se dogovorili, samo još malo dosadne administracije i idemo dalje. Sve to kako se bezbroj puta naglašava bez ikakvog troška za hrvatske građane i državni proračuna. Nakon te silne galame, nakon neprospavanih noći i brojnih PR stručnjaka i direktno lansiranih medijskih poruka ostaje pitanje zašto neki i dalje nakon što je se dobro i sretno završilo inzistiraju na smjeni potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta. Ovdje prije daljnjeg obrazlaganja samo jedna rečenica o temi koja ne trpi bilo kakvo odlaganje. Planom koji je predložio Vladin povjerenik dionice postojećih dioničara biti će izbrisane a upravo te dionice, paket od 19 tisuća i 500 dionica Belja Vlada poklanja vojnim invalidima i članovima njihovih obitelji. Nedopustivo je da RH se rješava tih bezvrijednih dionica na način da ih dodjeljuje hrvatskim vojnim invalidima Domovinskog rata i obiteljima poginulih branitelja kao što je učinjeno krajem ožujka ove godine od strane Centra za restrukturiranje i prodaju. Zato s ove govornice zahtijevam od predsjednika Vlade i od ministara branitelja i državne imovine da se takva praksa prebacivanja gubitaka države na invalide i obitelji poginulih odmah prekine i da se sve kojima su dodijeljene takve dionice nakon lex Agrokora primjereno obešteti. No, vratimo se razlozima za opoziv potpredsjednice Dalić. Tijekom izrade lex Agrokora potpredsjednica Dalić i u razgovoru sa mnom u Vladi svi se, znači ja mislim dobro sjećaju i premijer i potpredsjednica tog razgovora odbijala je konstruktivne prijedloge koje je MOST tada nudio. Primjerice kad smo predlagali da Agrokorom upravljaju tri povjerenika, dakle kolektivna izvanredna uprava. Ministrica Dalić za to nije htjela ni čuti. I danas se pitamo zašto je odbila taj prijedlog. Iz današnje perspektive kad znamo što je Ante Ramljak tamo radio odgovor zašto su takvi kontrolni mehanizmi u radu izvanredne uprave odbijeni nameće se sam od sebe. Dakle, prije nekoliko mjeseci kolege iz SDP-a ukazali su kako je lex Agrokor napravljen manjkavo. Premda je kao uzor za izradu zakona poslužio talijanski zakon, tzv. Zakon o parmalatu autorica Dalić propustila je iz tog talijanskog primjera prenijeti odredbe o sprječavanju sukoba interesa koje bi prevenirale Ramljakove marifetluke. Mogli bismo reći da je riječ o neznanju ili slučajnom propustu, ali nama osobno javnosti nemoguće je u to povjerovati. Takvi propusti kompromitiraju svrhu i namjeravani cilj lex Agrokora. Kako je vrijeme prolazilo i kako je vrijeme pokazalo sličnih propusta u lex Agrokoru bilo je još. Tako su primjerice odredbe koje se odnose na novo financiranje nama u MOST-u kao tadašnjem partneru u Vladi bile prikazivane potpuno drugačije od onog kako su primijenjene u praksi. Dok se dorađivao lex Agrokor nije bilo nikakvog govora o tzv. roll upu. Hrvatski sabor donio je lex Agrokor početkom travnja 2017. a postupak izvanredne uprave započeo je 10. travnja. Prema dostupnim informacijama tadašnji izvanredni povjerenik Ramljak objavio je međunarodni pozivni natječaj na kojeg se javilo više uglednih tvrtki s referencama za obavljanje ovako složenog savjetničkog posla. Neke od tih tvrtki imale su vrlo ozbiljne reference u međunarodnim okvirima, ali su već dulje vrijeme bile prisutne i angažirane na različitim poslovima u Hrvatskoj. Neke od njih čak su imale i registrirane podružnice u Hrvatskoj, te su bile ekipirane domaćim stručnjacima koji dobro poznaju hrvatske prilike i hrvatski pravni i gospodarski sustav. Međutim, Ramljak je odlučio umjesto tih tvrtki angažirati AlixPartners, savjetničku tvrtku koja je u trenutku angažiranja nije bila registrirana u Hrvatskoj. Iz navedenog proizlazi da se radi o savjetničkoj tvrtki koja nema stručnjake koji poznaju ekonomski i pravni okvir u kojem je Agrokor nastao i u kojem i danas posluje. Imajući u vidu da je prema lex Agrokoru suglasnost predsjednice Dalić uvjet za angažman savjetnika izvanredne uprave odluka o angažiranju AlixPartnerstva izvanredni povjerenik Ramljak nije mogao donijeti, odnosno mogao ju je donijeti samo i isključivo uz prethodno odobrenje potpredsjednice Dalić. U trenutku sklapanja ugovora sa tvrtkom AlixPartners potpredsjednica Dalić morala je biti svjesna da savjetnička tvrtka koja nema podružnicu u RH i koja do tad nije kod nas obavljala slične poslove ne može odrađivati posao samostalno i bez pomoći hrvatskih podizvođača. Usporedbe radi jučer je Vlada donijela odluku o angažiranju savjetnika za INA-u. Sa sjednice, ili je to bilo prekjučer, sa sjednice Vlade mogli smo čuti relativno opsežno obrazloženje o tome koliko je savjetničkih konzorcija sudjelovalo na natječaju i naročito da je osnovni uvjet za sudjelovanje bilo ispunjavanje uvjeta tzv. tehničke sposobnosti. Dakle, natjecatelji su morali dokazati da imaju reference, kadrove, znanje i iskustvo. Kako je procjenjivana ta ista tehnička sposobnost kad se birao savjetnik izvanredne uprave i je li uopće procjenjivana? Naravno od svih mogućih podizvođača na hrvatskom tržištu AlixPartners je pukom slučajnošću odabrao baš Texo Management tvrtku u kojoj je zaposlenik bio Ante Ramljak. Prema dostupnim informacijama ugovor između AlixPartners i Texo managementa sklopljen je 25. travnja 2017. Pritom se Ramljak i Texo management nisu obazirali ni na elementarnu pristojnost, pa je Ante Ramljak kao zaposlenik Texo managementa odjavljen nekoliko dana nakon što je ugovor o podizvođenju savjetničkih usluga sklopljen. Ovi su događaji u hrvatskoj javnosti prošli razmjerno nezapaženo. U to vrijeme javnost je bila okupirana krizom Vlade, potom lokalnim izborima, a Hrvatski sabor nije radio više od mjesec dana. Vlada i ministrica Dalić tada nisu reagirali. Danas tvrde da se to njih ne tiče, a vjerojatno će reći i da tada to nisu ni znali. Dakle Vlada, predsjednik Vlade kao i ministrica Dalić imali su kolektivnu sinkopu koja je potrajala sve do veljače 2018. U međuvremenu nisu čitali ni novine. Tako je primjerice u studenom 2017. izvanredni povjerenik Ramljak dostavio redovito mjesečno izvješće s popisom savjetnika, a Ante Ramljak prigodno je cenzurirao to izvješće tako da se prikriju imena i tvrtke podizvođača. Nesretna je okolnost za njega da je jedan od medijskih portala tih dana objavio puni popis savjetnika necenzuriran s popisom podizvođača na kojim se jasno isticao Texo management. No, kao što sam rekao očito u Vladi ne prate medije pa ovu vijest nisu ni vidjeli. No ono što nije bilo problem u travnju 2017. pa ni u studenom iste godine postalo je problem u veljači 2018. kada su se saznali razmjeri Ramljakova sukoba interesa. Da ponovimo, Texo management temeljem ugovora trebao je primiti ukupnu godišnju naknadu u približnom iznosu od 12 milijuna kuna što tjedno iznosi približno 230 000 kuna, a dnevno preko 30 000 kuna. No kako su nas uvjeravali u jeku afere sa savjetničkim naknadama, riječ je o renomiranoj savjetničkoj tvrtki. Toliko renomiranoj da financijska izvješća pokazuju da ta renomirana tvrtka na tržištu u jednoj godini redovito ne može zaraditi niti milijun kuna, ali zato njezin jednogodišnji posao u Agrokoru vrijedi 12 milijuna kuna, pametnom dosta. Ovdje danas moramo biti precizni i jasni, predsjednik Vlade prepustio je odgovornost ministrici Dalić za rješavanje krize u Agrokoru. Od samog početka pa i prije nego je donesen lex Agrokor Martina Dalić dovela je Antu Ramljaka u Vladu kao osobu koja je trebala pomoći Vladi u rješavanju tog velikog problema, a Ante Ramljak bio je osoba od njezina osobnog povjerenja. Ona je bila njegov politički sponzor, a on je svoj položaj izvanrednog povjerenika iskoristio za pogodovanje tvrtki u kojoj je prethodno bio zaposlen. Da je Ramljak zabrazdio utvrdio je i predsjednik Vlade kada je poslao poruku da izvanredni povjerenik više ne uživa njegovog povjerenje zbog čega je Ramljak naposljetku podnio ostavku. A gdje je u toj cijeloj priči Martina Dalić? Njezina je odgovornost što nije inzistirala na sprečavanju ili barem otklanjanju sukoba interesa, dopustivši angažiranje tekst menadžmenta ona je dopustila kompromitaciju cijelog postupka izvanredne uprave u Agrokoru. Upravo zbog toga sada je vrijeme da svi mi zastupnici pokažemo javnosti kako ovakve skupe pogreške ne mogu proći nekažnjeno. Vrijeme je da pokažemo da svatko od nas ima svoj dio odgovornosti koju treba preuzeti. Ova današnja rasprava kao i glasovanje o povjerenju ministrici Dalić pokazat će i kako se odnosimo prema sukobu interesa. Je li sukob interesa nešto što želimo širiti, pomagat ili poticati ili smo kao društvo sazreli da se s takvim štetnim pojavama obračunamo. U tom kontekstu mi koji smo podnijeli zahtjev za opoziv ministrice Dalić predlažemo da ga prihvatite i time pošaljete poruku nulte tolerancije prema sukobu interesa, klijentelizmu, političkoj korupciji i svim drugim štetnim pojavama koje razaraju naše društvo i unazađuju ga. Odgovornost za to je na svima nama. Kod toga želio bih dodati i nešto što je možda ovom Visokom domu krajnje nekonvencionalno i neuobičajeno. Reći ću to sasvim otvoreno, svjesni smo da je trenutni odnos snaga u Hrvatskom saboru takav kakav jest, svjesni smo toga da kad je kolega Zekanović izašao iz vladajuće većine da je uletio kolega Hrelja. Svjesni smo da gospođa Dalić uživa zaštitu saborske većine, ali ne mislimo da je ovo što činimo uzaludno. Suprotno tome, mislimo da je ovo samo jedna u nizu rasprava koje smo do sad imali i koje ćemo u budućnosti imati na temu Agrokora. Sačekajmo samo da se postupak izvanredne uprave dovrši. Svi se nadamo na pozitivan način za sve zainteresirane. Hvala. Kolega Aleksić izvolite, sada ste vi na redu.

Ovdje u prijedlogu za opoziv nedostaju neki drugi problemi koje imaju hrvatski građani sa javnom osobom Martinom Dalić. Govorit ću o javnoj osobi Martini Dalić, neću govoriti o privatnoj osobi jer njezina privatna osoba je nebitna. Ja sam dok je nisam poznavao na daljinu ona meni nije bila simpatična, međutim u razgovorima s njom ona je meni prilično pristupačna osoba i uistinu je ne doživljavam onako kao što sam je doživljavao prije. Međutim, javna osoba Martina Dalić koja se smije svima nama u lice, koja se smije svim građanima u lice, kad je došla na posao ministrice čestitao sam joj i rekao sam joj gospođo Dalić vaša povijest u odnosu na hrvatske građane je negativna, vas građani posebno dužnici banaka gledaju vrlo negativno, ali ja se nadam da će ta vaša negativnost se radom u Vladi pretvoriti u nešto pozitivno. Međutim to se nije dogodilo. To se ne može dogoditi, zato jer je Martina Dalić produljena ruka bankarskog sustava, ona je bankarica koja ne poštuje vladavinu prava i nju vladavina prava ne zanima. A ima zaštitnika premijera Plenkovića koji je pravnik, koji također ne poštuje vladavinu prava. To je jako žalosno. O čemu se radi? Lani sam predložio jedan zakon kojim bi se na temelju pravomoćne, kolektivne, sudske presude vratilo dužnicima oštećenim nezakonitim ponašanjem hrvatskih banaka vansudskim putem ono što su preplatili. Pošto imamo kolektivnu pravomoćnu presudu, pošto imamo pravomoćnu privatnu sudsku praksu, sve je to obrazloženo u prijedlogu, to je vrlo jednostavno moglo biti provedeno u djelo, vrlo jednostavno. Zakon je predložen i Ministarstvo gospodarstva koje je bilo nadležno za taj zakon, a to su bile izmjene Zakona o zaštiti potrošača, odbilo je moj prijedlog s obrazloženjima koja su uglavnom birokratske naravi, a nisu materijalno pravne naravi. Dakle, javna osoba Martina Dalić nastavila je raditi za bankarski sustav, a protiv hrvatskih građana i protiv hrvatskih građana radi kompletna Hrvatska demokratska zajednica, dakle oni rade ustvari za korporacije, rade za privatni interes, ne rade za interese hrvatskih građana. Druga stvar koju zamjeram ministrici Dalić jest to što na molbu Udruge franak da predloži Udrugu franak kao legitimnog predstavnika građana za kolektivnu zaštitu njihovih interesa u području financija ona odbija taj zahtjev, tu molbu s obrazloženjima koje su opet birokratske naravi, s obrazloženjima koja nisu utemeljena na zakonu, na Ustavu nego su utemeljena na nekakvom mišljenju njezinih ljudi s kojima ona surađuje u Ministarstvu gospodarstva. O čemu se radi u kolektivnoj zaštiti interesa potrošača hrvatskih građana, o čemu se radi? Radi se o tome da postoje legitimirani ovlašteni tužitelji koji mogu u ime potrošača podići kolektivnu tužbu za zaštitu njihovih interesa na trgovačkom sudu. Onaj tko podigne takvu tužbu, on odgovara za to što je podigao, on je taj koji će platiti ukoliko izgubi sudski spor, država neće platiti ništa. Dakle ako ja dižem tužbu, ja odgovaram, ja ću platiti, ja ću ići u stečaj, neće država ići u stečaj. Zašto se brani jednoj udruzi koja je već pokazala da zna kako se diže tužba koja je ostvarila polovični uspjeh, a potpuni uspjeh očekujemo na ponovljenom postupku na Visokom trgovačkom sudu. Ja očekujem da se potpuno usvoji kolektivna tužba koju je podigao potrošač u ime Udruge Franak jer Udruga Franak nije legitimirana. Dakle zašto je se jednoj takvoj udruzi ne dopusti da ona bude legitimirani zaštitnik prava kolektivnih interesa hrvatskih potrošača? Zašto se hrvatski potrošači ne gledaju u RH na način kao što se gledaju u EU? Potrošači su temelj gospodarstva, a nisu korporacije jer korporacije bi mogle prodavati kome da nema potrošača. Zato je sud EU-a taj koji je na strani potrošača i donio je već desetak presuda koje su sve u korist potrošača. Ja još jednom moram reći da ministrica Dalić zbog toga što je produljena ruka bankarskog sustava samo zbog toga ne želi postupiti onako kako bi trebao postupiti suvereni dužnosnik. Mi nismo suverena država, nismo, zato jer svoju suverenost ne pokazujemo na način na koji bi trebalo pokazati kao što to pokazuje recimo jedna Njemačka. U Njemačkoj su utvrdili da su ulazne naknade banaka nezakonite i Njemačka je to onda riješila automatikom, idemo prema bankama, vraćajte novac ljudima. kod nas još uvijek banke pelješe hrvatske građane nezakonitim kamatnim maržama koje nisu ugovorile nego su ih samovoljno definirale, dakle banke su pelješile hrvatske građane i pelješe hrvatske građane zahvaljujući HNB-u, Vladi RH, prije svega ovakvim ljudima kao što je ministrica Dalić i zahvaljujući Hrvatskom saboru koji ne prihvaća rješenja koja su povoljna za hrvatske građane, a utemeljena su isključivo i samo na vladavini prava. Ja ovdje ne govorim nikada nikakve tlapnje, ja se bavim samo argumentima, mene zanimaju samo argumenti.

Pa ljudi moji, zar je moguće da u RH gdje je pravomoćno presuđeno da su banke opelješile 200 tisuća ljudi nezakonitim kamatnim stopama, zar je moguće da Hrvatska država ne može donijeti zakon kojim bi omogućila građanima da van sudski dođe do svog novca? E zbog toga što ministrica Dalić sprječava takvu stvar, ja sam za njezin opoziv i apeliram na sve vas da je opozovete jer njoj nije ovdje mjesto. Njoj nije mjesto uopće u javnom životu, ona se treba baviti privatnim sektorom.

Prvi je na redu kolega Bulj. Kolega Grmoja vidimo da se govori o uspjesima Agrokora i gospođe Dalić, a sjećamo se da smo se protivili kod izmjena Zakona o koncesiji da se koncesijsko pravo ostaje onima koji primjera kao što je Agrokor u postupku restrukturiranja ostaje im koncesijsko pravo. Da li vi mislite da je to bilo pošteno? Mi smo na to ukazivali da će izvori kao što su Jana vode, poljoprivredno zemljište otići u ruke tko zna kome. Gospodo koji ste glasali, vi ste omogućili da hrvatsko nacionalno blago i interes ovim Zakonom o koncesija omogućimo da ode u tko zna čije ruke. Vode, izvori, poljoprivredno zemljište. Odgovor na repliku, izvolite. Poštovani kolega Bulj. Jasno je da država odnosno Vlada nema nikakvu strategiju u upravljanju golemim površinama cca 45.000 hektara poljoprivrednih površina izvora vode, dovoljno govori to da Vlada nameće u javnom prostoru odnosno premijer ideološke ratove. A kada se i spomene Agrokor samo se govori o nagodbi. Vrišti s naslovnica naših dnevnih listova koji usput sklapaju i nekakve poslove za PR promociju za određena ministarstva kako je spašen Agrokor. Za koga je spašen, tko će time upravljati, kome će pripasti ove poljoprivredne površine izvori vode, što će se događati u perspektivi? Mi to ne znamo, to ćemo tek vidjeti, ali ovo je samo jedan spin koji je podvaljen prije ovog opoziva potpredsjednice Vlade i ministrice Dalić kao da se nešto postiglo. Svi znamo da je cilj bilo i restrukturiranje u godinu dana, a od toga nemamo naravno ništa imamo nekakav nacrt i to je sve. Izvolite. Poštovani gospodine Grmoja. U Saboru ovih dana čujemo da se uspješnost vođenja procesa u Agrokoru od strane potpredsjednice Vlade Martine Dalić, samim time i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića mjeri s time koliko danas stoji na računu Agrokora. Pa tako Marija Jelkovac iz HDZ-a spominje da je u travnju 2017. bilo 6 milijuna, a danas stoji milijardu i pol milijuna. 6 kuna, još bolje.

Kolega Petrov, hvaliti se da se uspješnost mjeri ovisno o tome koliko se zadužite, to nije novost, ako gledamo politiku dosadašnjih hrvatskih vlada. Znači oni su samo nastavili po starom. Zanimljivo je kako ovi određeni dnevni listovi pišu o tom velikom uspjehu, meni je to sve jako jako simpatično gledati, tako da, evo, mogli bismo reći, sada je, možemo vidjeti, pisalo se o Ivici Todoriću, kako ljubi bika u rogove, kako bere prekrasne jabuke, sada samo neki drugi ljude bika u rogove i beru prekrasne jabuke. Ja bi samo toliko. 3. replika, poštovani kolega Borić, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Grmoja samo 3 stvari, unatoč silnoj želji vas u Mostu i SDP-u niste doveli Agrokor do stečaja, to je vidljivo ovih dana, koliko ste ozbiljni pristupu ovom opozivu, 6 od 37 potpisnika vam nazoči u ovoj sabornici. I treće, niste u raspravi ni jednom riječju spomenuli točku 5. koja vam je bila vrlo važna, projekt Vis Viva, stručno mišljenje, 3 ministra, Dobrović, Prlje, Romić, dali su pozitivno mišljenje na taj projekt, tako da ne znam što da čovjek kaže. Mi smo u Primorsko goranskoj županiji imali jednog političara koji nažalost nije više s nama gospodin Bebić, kojeg su zvali bombarder iz Kvarnera. Ja ovaj uradak, jednostavno nakon vašeg uvodnog izlaganja mogu nazvati slobodno, još jedan čorak s Neretve kojeg će se u toku dana mnogi ograditi i reći da su bili zavedeni. Poštovani kolega Bačić, nisam ni smuljao da ćete vi potegnuti, odnosno, Borić, ma dobro, vi uvijek, vas dvojica uvijek izgrade flastere, tako da znam vas pomiješati. Znači što se tiče Peruće, svi se odbor sjećamo reakcije potpredsjednice Vlade i ministrice Dalić na kolegu Bulja, njeno zalaganje za taj projekt. A što se tičete mišljenja, ministar pravosuđa daje mišljenje o određenim imovinsko pravnim odnosima. Taj projekt nije postao strateški, taj projekt nije postao strateški, znači dok je Most bio dio Vlade, to je čista neistina. Taj projekt je zagovorila u javnosti svojim izjava ministrica Dalić znači potpredsjednica Vlade tako da je sasvim jasno o čemu se radi, gospodine Borić, a vi se možete nadmudrivati. A što se tiče čorka s Neretve, vidjeti ćemo u perspektivi, znači, sve ono što smo mi govorili na kraju se pokazali točnim. Vi ste iz HDZ-a govorili da je Ivica Todorić veliki gospodarstvenik, pa ste sada promijenili priču. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Grmoja, vaših 23 minute izlaganja, nabrajanja, naklapanja, o povijesti Agrokora, predstavlja izljev jala, zavisti i ljubomore, što je ova Vlada na čelu s predsjednikom Vlade, potpredsjednicom Vlade i ministrima, riješila najveći problem u hrvatskom gospodarstvu od osamostaljenja RH i to na način da to rješavanje ne košta niti kune državni proračun i porezne obveznike.

Poštovani kolega Bačić, nisam ni sumnjao da ćete reći nešto drugačije, da sam ja ovdje rekao bilo što, vaš odgovor bi bio, upravo i replika upravo takva. Znači ono što želim naglasiti, sve ono što je Most govorio pokazalo se točnim. O odgovornosti Ivice Todorića, znači nama ne možete prodavati priču koji prodajete SDP-u, da SDP govori ono što Ivica Todorić piše po svom blogu. Mi smo prvi propitali odgovornost Ivice Todorića, mi smo otvorili pitanje Agrokora u hrvatskoj Vladi, nakon izlaska Mosta iz Vlade imamo savjetničke naknade, imamo roll up kredit, imamo sve ove afere koje su se dogodile, koje sam ja lijepo naglasio u svom govoru, šalju mi ljudi da je govor jako kvalitetan, nisam niti očekivao da ćete ga vi pohvaliti. Mislim da sam se dobro pripremio za ovu raspravu, niste me demantirali, nego ste samo rekli to je skromno. Idemo sada na jednu repliku upućenu kolegi Aleksiću, to je poštovana kolegica Ljubica Lukačić. Izvolite. Kolega Aleksić, vi ste u vašoj raspravi rekli, da potpredsjednica Vlade ne radi u interesu hrvatskih građana. Je li očuvanje radnih mjesta tisuće i tisuće radnih mjesta u interesu hrvatskih građana. To ste vi vjerojatno zaboravili. Uz očuvanje gospodarske i financijske stabilnosti, prijedlogom Vlade, zakonodavne rješenjem koje je vlada predložila, sačuvala se i socijalna stabilnost. Zahvaljujem. Uvažena kolegice vidite, zbog politike ministrice Dalić deseci tisuća hrvatskih građana odlaze iz zemlje, jer ne mogu vraćati svoje dugove zbog toga što ih banke pelješe. Dakle, s jedne strane je možda sačuvano nešto, ali s druge strane, pogodovalo se moćnicima koji su vodili Agrokor desetljećima, da bi sada odjednom oni bili neprijatelji, tim istim ljudima koji su im prije toga pogodovali. Ne, trebalo je po zakonu provesti predstečajnu nagodbu, stečaj i sve ostalo što ide po redu i sve bi bilo isto kao što je i sada, ništa se promijenilo ne bi, a da je novac vraćen hrvatskim građanima koji nije vraćen, ti građani ne bi otišli iz RH nego bi ostali ovdje živjeti. Gotovi smo s replikama, sada ću zamoliti predsjednika Vlade RH, poštovanog Andreja Plenkovića da dodatno obrazloži očitovanje Vlade, po informacijama koje imam, zajedno s njim odnosno nakon njega govorit će i potpredsjednica Vlade Martina Dalić, izvolite. Dopustite mi da u ovih petnaestak minuta zajedno sa potpredsjednicom Vlade iznesen argumente na temu ovoga zahtjeva za izglasavanje nepovjerenja potpredsjednici Vlade Martine Dalić. Prvo nekoliko uvodnih opaski gospodine Aleksić, poštovani zastupniče, ovo što ste vi govorili nije predmet zahtjeva za izglasavanje nepovjerenja pa se o tome nećemo niti očitovati jer to možemo na nekom drugom mjestu i u neko drugo vrijeme. Koliko ste koordinirani bili prigodom izrade vašega pismenoga zahtjeva, pokazalo je to da je ta vaša točka očito otpala pa kad bude unutra, onda ćemo o njoj govoriti. Što se tiče geografije, šteta da tu niste malo pitali zastupnika Bulja, on sigurno ne bi pogriješio što je rijeka a što nije rijeka tako da drugi put vidimo razliku između Peruce i Cetine. Što se tiče generalne opaske, dakle ja sam već rekao u jednoj raspravi da je MOST ušao u ovu temu na način da poveže Agrokor sa HDZ-om. Ne sa nužno HDZ-om u ovih godinu i pol dana nego sa HDZ-om od '90-te do danas. Dakle, osnovni okvir jer vi imate PR savjetnike koji vam vjerojatno i govore pišu je povezati HDZ sa Agrokorom i sa Ivicom Todorićem. To je frame, to je frame gospodine Grmoja i to znamo od samog početka i to vidimo svaki dan, mislim da je ta taktika bila jasna međutim ono što je isto jasno, a to znate jer ste bili u Vladi da ova Vlada i ovaj HDZ ne možete povezati ni s njim ni s bilo kim drugim. Možete se smijati ali ne možete povezati, slobodno se možete smijuljit. Isto kao što su i kolege SDP-a prošle godine tako gorljivo zalagali se protiv zakona, gorljivo tvrdili da štitimo Ivicu Todorića, da bi kako je vrijeme odmicalo od kupusa i selfija, praktički se pretvarali u glasnogovornike i doslovni copy-paste njegovih blogova, dakle to je bio vaš acquis u ovoj temi. I sad naš acquis i naše djelovanje budući da je ovo peta inicijativa u godinu i pol dana za izglasavanje nepovjerenja bilom nekom od ministara bilo cijeloj Vladi, čime oduzimate i nama radno vrijeme i energiju i elan i sve ostalo, što je točno, možete se smijati, ali to je tako. Sigurno Maras, vaša postignuća su ostala ovdje neopjevana koliko ste vi ostavili dobroga u Vladi za vrijeme vaših mandata ali sve je to dobro i sve je to ok, smij se, smij se. Svi ti prijedlozi su vam propali. Propast će vam i ovaj. Dakle to se vidjelo jučer na aktualnom prijepodnevu kada ne možete od zluradosti reći bilo što dobro budući da proces ide dobro, onda pokušavate i u nečemu što je dobro naći razloge da krivite Vladu ili da kreirate opću atmosferu pesimizma, negativizma, nihilizma ili antisistemskoga djelovanja kao što to ovdje sustavno čine pojedini zastupnici ili pojedine stranke. I zato i ova tema, dobro je da je na dnevnom redu, dobro da je tu, dobro da o njoj raspravimo i moramo što više o tome raspravljati da hrvatska javnost točno vidi tko ima koju agendu i tko je tko na hrvatskoj političkoj sceni i zato je ovaj tjedan izrazito važan. Ovo je jedan od najinteresantnijih ja bi rekao u političkom smislu, tjedana koje nismo imali jako dugo vremena. E sada, zašto smatram da smo reagirali na ovu krizu dobro? Reagirali smo na izvanredne okolnosti izvanrednim mjerama. Donijeli smo zakon, tu je gospodin Petrov, sudjelovao je u svim razgovorima do jednoga o izradu zakona, kao i njegovi predstavnici koji su o tome razgovarali koliko su drugi u MOST-u o tome bili upoznati, znaju kolege ovdje, bili su članovi Vlade, dakle bili ste za, bili ste uključeni i suodgovorni ste za zakonski okvir. I tu nema nikakvih dilema, možete danas pričati što god hoćete, znali ste sve, znali ste i tko će biti izvanredni povjerenik, dapače, podržali ste ga, smatrali da je baš taj a ne netko drugi to trebao biti. I to isto jako dobro znate i važno je da javnost to zna, da nema neke naknadne pameti da se misli da je on vama na neki način nametnut, naprotiv. Mi smo sada u situaciji da je trgovački sud donio odluku da je produljena izvanredna uprava još tri mjeseca, tri mjeseca vremena da se perfektuira ono što je trenutno načelni dogovorni, načelni okvir nagodbe. I to je dobro i to je pozitivno i to na taj način treba gledati. Sve što smo učinili u proteklih godinu dana a to ću ponovit, spriječilo je lančanu reakciju kolapsa hrvatskog gospodarstva, našeg financijskog sustava, našeg sustava opskrbe u turističkoj sezoni koja je bila najbolja u povijesti hrvatskoga turizma, sačuvana su radna mjesta, njih 56 000 u Hrvatskoj i susjednim zemljama i spriječili smo paralelnih sedamdesetak stečajeve samo u okviru kompanije a da ne govorimo koliko bi ih bilo bilo u svim onim kompanijama koje su naslonjene na poslovanje Agrokora. Dakle, iz današnje optike, godinu dana kasnije ništa od tih tada crnih slutnji se nije dogodilo. Nije se dogodilo jer smo postavili čvrsti zakonski okvir koji je omogućio vrijeme za stvaranje novoga povjerenja u rad kompanije, a to privlačenje novih sredstava, dakle, novi kreditori su dali novac, vrijeme za restrukturiranje, vrijeme za prilagodbu svim onima koji posluju sa Agrokorom da se i oni konsolidiraju i da spriječe posljedice onoga što bi bilo nastalo da nismo djelovali na ovaj način. Očuvali smo vrijednost. Točno je ovo što ste govorili o iznosu sredstava na računu, od 6 kuna do milijardu i pol koji su danas tu. To znači da je kompanija likvidna, da može plaćati svoje obaveze, plaćati poreze, plaćati u zakonskom roku. Transformativni učinak tog Zakona na poslovanje same kompanije, ali na raskid sa lošim poslovnim praksama je više nego očit. I svi koji su tome pridonijeli trebaju biti zadovoljni. Što se tiče ove teme koja očito, u biti na kraju gledano, jedina sporna i jedina problematična, a to je pitanje savjetnika za restrukturiranje, oni su odabrani na temelju javnoga poziva, odabrani su na način da su bili u konkurenciji nekoliko kompanija, svi sa određenim referencama. Odabrana je kompanija koja se bavi ovakvim financijskim i poslovnim restrukturiranjem u situacijama sličnim međunarodnim sa odgovarajućim referencama. Ta je kompanija birala svoje podizvođače, ti podizvođači su imali ono što ona nije imala, a to je lokalna ekspertiza i oni su također pomogli da se ovaj posao napravi. U tom procesu, ako je i bilo određenih nedorečenosti, one su možemo slobodno reći, riješene u trenutku kada je bivši izvanredni povjerenik dao ostavku. Međutim, proces restrukturiranja, proces postizanja nagodbe i proces rješenja je bio onaj ključni element o kojem smo mi vodili računa. Privoliti dobavljače, isplatiti male OPG-ove u potpunosti, a postići rezultat da je naplata dobavljača glede staroga i graničnog duga u tolikim iznosima koje praktički neusporediv u komparativnim kriznim situacijama ovih razmjera na globalnoj razini. Teško je naći neki drugi primjer restrukturiranja gdje su toliko sredstva dobili, ponavljam 490 milijuna eura, plus još 80 slijedećih godina, na način da ne samo da su većinu svojih potraživanja uspjeli naplatiti, nego da ono što je najbitnije s aspekta Vlade i općeg interesa imaju ekonomski budućnost, imaju radna mjesta, imaju poslovanje. To je bio cilj hrvatske države. Nema našeg posebnog cilja zaštite neke osobe, neke kompanije. Bio je cilj zadržati budućnost, gospodarsku budućnost i radna mjesta ljudi koji rade u hrvatskom gospodarstvu. To je bio cilj i u tome smo uspjeli. Naravno da ćemo svi zajedno iz ovoga procesa morati izvući određene lekcije. Perfektuirati zakonski okvir, ojačati ulogu nadzornih institucija, spriječiti svim mogućim zakonskim i nadzornim mehanizmima sustav ranog upozoravanja ovakve sistemske krize. To je ono što nam fali. Razgovarali smo, evo bivši predsjednik Sabora i ja, pa je on došao s nekim informacijama, ja sam ga pitao: oprostite, kako tada ti, kako vi to znate? Kako ja to ne znam? Ja kao predsjednik Vlade neke informacije tada po normalnom sustavu izvješćivanja nisam imao. A ne mogu se oslanjati na kuloare. Mogu se samo oslanjati na formalne prave, čiste provjerene, ažurirane dokumente, institucija kojima je to zadaća. To nije osobna stvar bilo koga, a kamoli stvar nekoga političkog volonterizma. Zato mi se čini da u ovom procesu sada, budući da smo došli u situaciju da je cijeli proces pred uspješnim okončanjem, moramo reći da smo uspjeli u nečemu što jest bila velika i rizična i politička operacija i ekonomska, međutim, mi smo u tome uspjeli. Činjenica da su u jednoj kompaniji sa tolikim iznosom dugova, sa tolikim problemima, unatoč tome financijski kreditori bili spremni dati novi novac, oni nisu samo poslali poruku povjerenja toj kompaniji. Oni su poslali poruku hrvatskoj državi. Poslali su poruku i Vladi i potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva i gospodarskom rastu i dizanju stupnjeva za kreditni rejting i smanjenju javnog duga i suficitu opće države i smanjenju nezaposlenosti i povećanju zaposlenosti. Dali su poruku smjeru onakvom kakav mi želimo da RH uzme i politički i gospodarski. I to je izrazito važno i sve to usred, spomenuo je netko, kampanje za lokalne izbore, a i cijelog ovoga procesa nakon toga. Zato mi se čini da danas puno manje, s puno manje drame nego što je bilo prije godinu dana, možemo kazati da smo poslali važne poruke, reagirali odgovorno, uključivši i vas tada kao dio vladajuće koalicije, da smo iznjedrili put restrukturiranja i put stabilizacije hrvatske ekonomije na najbolji mogući način i da ćemo to nastaviti i dalje, a da zajedno možemo popraviti ono što je bilo manje dobro. S obzirom na okolnosti, mislim da smo napravili sve što smo mogli u dobroj vjeri i da je tu zajamčena i budućnost Agrokora i budućnost hrvatske ekonomije i hrvatskih dobavljača.

Jedna minuta i nekoliko sekundi, izvolite. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici, predsjednik Vlada je iznio i ponovio sve naše ciljeve i sve naše zadatke koji smo si postavili i za koje smo stvorili pravni okvir da se mogu realizirati, a vezano uz nastanak krize u Agrokoru. Kako je ova rasprava ipak vezana uz mene osobno, iako ja nisam prijatelj, osobnoga dresiranja u javnom prostoru. Povodom činjenice da je postignut načelan sporazum među vjerovnicima, jučer je u poslijepodne u Ministarstvu gospodarstva, održan i sastanak sa predstavnicima sindikalnih središnjica sa sindikalnim povjerenicima u Agrokoru, kako bi im se predstavio nacrt ovoga načelnog sporazuma. Tim povodom, ja sam od predstavnika nezavisnog sindikata proizvodnje hrane i pića podružnica Belje, dobila ovu majicu kao znak pažnje i znak pozornosti radnika Belja za očuvanje radnih [[Upadica: Hvala potpredsjednice.]] mjesta u sustavu Agrokoru. Ja im ovom prilikom na tome zahvaljujem i to je najveća hvala za sve ove poteškoće tijekom proteklih godinu dana. Hvala vam lijepo. Rekli bi, netko je dobio tange, da netko je dobio majicu. Idemo sada na replike. Prvi je neredu poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Uvaženi premjeru, čitao sam članak, pod naslovom „Država umjesto Todorića 10 g. vraćala dugove Pik Vrbovca i Belja“ Naime, 2004. Todorić je preuzeo Pik Vrbovec za ukupno milijun kuna i to je dobi spora 100% dionica. Treba reći da je imao tada Pik 40 milijuna kuna dugova prema državi i 207 milijuna kuna po osnovi kredita za koje je država dala jamstva. Međutim, o čemu se radi? On je na kraju tih 207 milijuna kuna kredita platio nikada, država idućih 10 g. zapravo vratila sve kredite Pika i on je zapravo Pik Vrbovec preuzeo za ukupno otprilike 41 milijun kuna, pod pretpostavkom da je vratio sve dugove prema državi, koji nisu bili po osnovi kredita. I sada o čemu se radi? Nakon te farse sa Pikom, država opet daje Todoriću kredit, odnosno. Hvala vam. Morati ćete se prilagoditi. Drugi je na redu poštovani kolega Bernardić, izvolite. Kolega Pernar, molim vas mikrofon samo ugasite. Nepravedan je poslovnik. Poštovani predsjedniče Vlade, očito ste zaboravili da je Todorić bio kod vas na tajnim sastancima u Vladi. Očito ste zaboravili da je Todorić aktivirao zakon koji ste vi za njega pripremili, očito ste zaboravili da je vaš savjetnik, specijalni savjetnik bio i stajao uz Todorića kada je on aktivirao zakon koji ste za njega pripremili. I zaboravili ste da smo ovdje prije 4 mj. ja osobno upozoravao n a 141 savjetnika i pola milijardi kuna naknada koje će na njih otići. Da trpaju novac u džepove dok radnici ostaju bez posla. Onda ste se zatvorili, 3 mj. nakon, na 15 dana, nije vas bilo, proučavali ste dokumentaciju i priznali ste krivicu. Smijenili ste Ramljaka, savjetnici i dan danas primaju naknade, radnici ostaju bez posla, a vi danas ovdje, štitite Maritnu Dalić kako bi sakrili tragove. Hvala lijepo poštovani zastupniče Bernarić, ne znam koji je to moj specijalni savjetnik, nisam uspio identificirati na koga mislite, sastanci nisu bili tajni, sastanci su bili organizirani na zahtjev gospodina Todorića, evo vam ovdje gospodina Petorva, pa neka vam to potvrdi, nisu bili usred noći, bili su u uredu predsjednika Vlade, ja nemam običaj se sastajati na opskurnim mjestima ili po restoranima, sastajem se tamo gdje mi je ured, jer sve što radim, radim na način, da iza toga mogu stajati danas i sutra. A potpredsjednicu Vlade branim, zato što ona dobro radi svoj posao. Ne samo na ovoj temi, nego i na drugim temama. To što vi želite oslabiti Vladu HDZ-a, vidite čak je i gospodinu Aleksiću simpatična potpredsjednica Vlada, to je jedna novom na našoj sceni, to je dobro i meni je simpatično poslovno i stručno i svojim radom. Sada je na redu poštovani kolega Maras, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, pošto je skraćeno vrijeme ja ću se poslužiti malo i slikama, jer kažu slika vrijedi nekoliko riječi i pokazati ću vam nekoliko slika za koje je odgovorna ministrica Dalić, a koje jasno povezuju HDZ i Agrokor i Texo Menagment i HDZ i Agrokor. Znači prva slika 10.4. sa desne strane stoji predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković, slika je dobra, a sa lijeve strane stoji zaposlenik Texo Menagmenta. Nakon toga, slika sa press konferencije, sa lijeve strane, sa desne strane stoji suradnica Borislava Škegre, sa lijeve strane stoji bivši zaposlenik Agrokora, u sredini, opa, gle opet vi. I na kraju ono što je najvažnije, koliko građani vjeruju vama, a koliko vjeruju nama pokazuje zadnja anketa cro demoskop smjer kretanja zemlje ne podupire 77%, zamislite.

Dobro, i dobro je da se prilagođavate na novi poslovnik, to mi se sviđa, dinamičnija je situacija, brža, bolja, efektnija. Slike su stvarno dobre. Što se tiče ovoga zadnjega, nažalost to vam je kontinuitet. Mislite da su u vaše vrijeme ove ankete bile bolje? Budući da atmosfera koja se kreira i ono što sam rekao atmosfera defitizma, pesimizma, nihilizma, još je i super Gordane. Još je i super, svi smo tu u istome loncu. I to ne doživljavam sebi, nego svima nama. Razmislite što vi radite na tom planu. Izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, ne samo da vas ne podržava 77% hrvatskih građana, nego ste i najomraženija osoba u hrvatskom političkom životu, ne vjeruje vam više niti vaša stranka. Vaši politički tajnici okrenuli su vam leđa, dakle vi niste u stanju više voditi čak ni svoju vlastitu stranku pa me doista čudi od kud vam pravo da se pozivate na neki legitimitet da vodite državu? Vama je potpuno jasno da ne samo da više nemate legitimitet, nego nemate niti parlamentarnu većinu pa bi prema tome bilo najbolje da zajedno sa svojom potpredsjednicom i još par poslušnika zajedno sutra podnesete ostavku i prestanite i svoju stranku i hrvatski narod dalje uvlačiti u koruptivnu kaljužu koju ste stvorili. Uvijek ste jako istinoljubivi gospodine Bunjac i stvarno može se uživat u vašim komentarima. Očito vam je glavni sport da čitate ove iste ankete. Što se tiče legitimiteta, on je nesporan. Vratite se na 11. rujna 2016. pa tamo gledajte legitimitet. Što se tiče odnosa u HDZ-u, ne sekirajte se vi u Živom zidu za HDZ. Brinite vi svoje brige i brinite vi o tome kako vi izgledate i koji su vaši politički ciljevi i vaše političke ambicije. Vi ste jedni od onih koji su defitisti, nihilisti, antisistemski orijentirani, protestni, prosvjedni, a ima vas takvih kao vas koliko hoćete diljem Europe danas. Ja vas ne doživljavam kao svog političkog saveznika i zato razumijem vaše kritike, ali ću u svemu što radim raditi da uvijek dobivam puno veću potporu nego vi. Izvolite kolega. Zahvaljujem. Nažalost, uvaženi premijeru Plenković ja se moram s vama složiti, u pravu ste. Opozicija nije pripremila materijal kako treba, ja sam dao bjanko potpis i onda nakon bjanko potpisa ono što smo dogovorili nije ušlo u spis. Nažalost, što mogu. Ali to me ne sprječava da govorim o ministrici Dalić ono što sam govorio i govorit ću i dalje i ja sam svjestan toga da će ona ostati ministrica, nema šanse da ju maknemo, ali i dalje ostaje ta negativna konotacija. A uskoro slijedi nova presuda Visokog trgovačkog suda, ja ću ponovo pripremiti zakon, ali ovaj put se neću okrenuti ministrici Dalić, nego ću se okrenuti prema Ministarstvu pravosuđa, možda je ipak to pravo mjesto za takav jedan zakon pa ću ponovo predlagati ono što sam već predlagao, ali malo prošireno jer očekujem da će visoki trgovački sud presuditi da je i valutna klauzula CHF bila nepoštena i ništetna. Idemo dalje. Idući je na redu poštovani kolega Nikola Grmoja. Poštovani premijeru. Dakle što se tiče ove ispružene ruke da popravljamo sustav nju uvijek imate i upravo to je bio i cilj moga govora. Da je zahvaljujući djelovanju MOST-a došlo do popravljanja stvari u Hrvatskoj, ali kao i uvijek kad je u pitanju ekipa koja je '90-ih vodila ključnu ulogu poput Borislava Škegre, tako i sada, uvijek ostanu nekakvi repovi. Mi ne znamo još ovdje kakav je posao napravljen oko Agrokora i hoće li on biti dobar, ali ono što sigurno znamo je da imamo repove. Ne znam kako ste vi te repove nazvali da je to bila nekakva, da su se dogodile određene niste čak rekli ni nepravilnosti, još blažu riječ ste upotrijebili, nisam pohvatao. Ali je smijenjen povjerenik Ramljak što pokazuje odgovornost, što pokazuje repove oko savjetničkih plaća i sve ono što se događalo. I jedan kolega iz oporbe je rekao ništa ne mogu napraviti bez nekakvih repova i to je ono što je loše i što treba mijenjati. Dobro, drago mi je da ste vi spremni ponovo surađivat sa HDZ-om, jesam ja vas dobro razumio? … [[Upadica se ne čuje.]] A u tom smislu ne. Ali ako bi nešto išlo na bolje, a onda bi? … [[Upadica se ne čuje.]] Ni to ne? Znači sad vi demantirate samoga sebe. Dobro, što se tiče reakcije mislim da je ona bila jasna, da je promijenila stvari i da je omogućilo da proces ide dalje. I meni je cijelo vrijeme jedino bitan opći interes Hrvatske države, hrvatskog gospodarstva, radnih mjesta u Hrvatskoj i njihove ekonomske budućnosti. Sve te ciljeve u ovom procesu kojeg imamo sa izvanrednom upravom i restrukturiranjem Agrokora uspijevamo unatoč svima i svemu, uspijevamo. E sad, da li ćete vi zbog toga biti zadovoljni ili ćete biti nezadovoljni, to je drugo. Hvala vam. Idemo dalje, idući je kolega Grmoja, molim vas. Sada je na redu poštovani kolega Bulj, izvolite. Premijeru kazali ste da nema nikakve povezanosti Vlade sa Agrokorom i onim što se događalo. Pa začuđujuće je da nitko ne zna, evo, Martina Dalić je bila ministar financija u bivšim Vladama, bankarka, surađivala je sa Agrokorom pa da ne zna da je 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića bilo u prometu, da je to dozvoljeno, surađuje dobro i sa HNB-om. Pa da li je moguće da ne zna da su poticaji za OPG-ove koji su trebali biti mali OPG-ovi išli Agrokoru, da je kompletan novac otišao, znači za poljoprivredu i seljaka otišao je u znači Agrokor. I nitko ništa nije znao. Znači trebao se dogoditi Božo Petrov ili netko treći, doći kod vas koji ste bili prije u Vladi a poglavito Martina Dalić, znala je sve, nije se smjelo reći, znali su i mediji, nego je trebao se dogoditi MOST da vama dođe i netko kaže to se događa.

Hvala lijepo, poštovani predsjedniče Vlade, s obzirom da ste izjavili da osobno stojite iza potpredsjednice Vlade, ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta. Ja bih volio evo jednu minutu, ako možete nabrojati koji su to uspjesi ministrice, potpredsjednici koji zapravo obećavaju tu svijetlu budućnost u Hrvatskoj, koji su to uspjesi vezano za poljoprivrednu proizvodnju, industrijsku proizvodnju, za sprječavanje odseljavanja, za stvaranje radnih mjesta koji nisu iz kontigenta, ovih dozvola za uzvoz. Koji su to uspjesi na koje se potpredsjednica nasmiješila i da da možemo prenijeti kao vašu poruku, evo u jednoj minuti?

I vi ste bili ministar gospodarstva, ne sjećam se da je netko opjevao vaše uspjehe niti u minutu, niti u sat vremena. Ono što potpredsjednica Vlade Dalić kao i koordinatorica cijelog našeg ekonomskog tima a ovo je jedan od jačih ekonomskih timova bilo koje Vlade do sada u povijesti RH radi, provodi i participira i u politici koja olakšava poslovanje svima u Hrvatskoj, rasterećuje gospodarstvo i administracijom i porezima, participira na način da izrađuje kvalitetni nacionalni program strukturnih reformi koji se provodi, participira na način da porezna reforma koju smo napravili ima rezultate i na građane i na gospodarstvo, prati globalne ekonomske trendove i svojom stručnošću i znanjem omogućuje sve ono što sam rekao u uvodnom govoru a koja su postignuća Vlade koja se vide i koja ni vi ni nitko drugi ne može negirati. Prije nego što krenemo na sljedeću repliku, pozdravimo učenike srednje škole Koprivnica, oni su već bili i otišli ali evo, ja mislim da, jesu još tu?

Ovo je jako interesantno kada slušam napade na ovu Vladu koja ni u jednom slučaju nije mogla biti kriva za sve ovo što se dešavalo. Vas kao premijera su prvo prozivali da ste igrač Todorića. Druga stvar, nitko nije prepoznao šta se desilo prošle godine u Hrvatskoj da se 3% BDP-a, da je prvi put suficit bio u državi, ja bih želio da to malo se prepozna šta se dobrog napravilo. Međutim, ako gledam ovo što gledam u ovom Saboru ljudi nisu sa tržišta, nisu zaradili plaću na tržištu, naravno da ne mogu prepoznati uspjehe bilo koje. Ovo su ljudi koji napadaju ljudi koji su priključeni u proračun gdje nikad u životu nisu na terenu ni na tržištu zaradili plaću, ne za sve ljude ali za većinu. Prema tome, gospodo moja, dajmo malo vidjeti šta se napravilo, ne daj Bože da je Agrokor otišao u stečaj, postavljam pitanje kako bi izgledala Hrvatska danas.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Govori se o opozivu ministrice ministarstva koje ne postoji, govori se i zbog razloga elektrane na Rijeci koje nema u RH ali između inog govori se i o Agrokoru. Kako sam ja shvatio odgovornost potpredsjednice Vlade, odnosno ministrice Dalić i kako shvaćam prijedlog nagodbe otklonjen je financijski rizik za državu, sačuvano je tisuće radnih mjesta i onda ne vidim zapravo razloga za opoziv osim ako ne govorimo o kategoriji simpatija i antipatija.

Poštovani predsjedniče Vlade, u vašem izlaganju rekli ste nešto što mi zvuči donekle nevjerojatno s obzirom na današnje okolnosti i na samu diskusiju koje smo i ovdje svjedoci a i proteklih mjeseci a to je da su isti oni predlagatelji koji su danas i ovo predlagali imali informacije koje čak vi niste imali, da li je to nekom zlouporabom ili je možda bila neozbiljnost i bili uključeni u sve odluke koje su se donosile i prethodile u donošenju ovog zakona? Po meni, mislim da to treba apostrofirati dakle da netko tko je dionik bio sada govori da je nešto pokušavao, a tada kada je imao priliku možda nešto promijeniti očigledno nije.

Pa za razliku od vašeg PR-a koji vama savjetuje da namećete teme tipa Istanbulska konvencije Mostu politiku ne vodi PR. A druga stvar, kada kažete da je nama bio cilj povezati HDZ devedesetih s HDZ-om 2017.-ih i sve to upakirati s Agrokorom, pa ću samo postaviti kontra pitanje, zašto povezivati nešto što je povezano jer u trenutku kada je Most izašao iz Vlade vaši savjetnici su postali Škegro, Valentić, Gregurić. Jel to HDZ devedesetih, jel to HDZ 2017.-ih, jel to možda HDZ 1960.-ih?

Ali dobro, jasno iz kojeg je to sistema. Ali ono što je bitno na kraju kada kažete o pobjedama, tako je [[Upadica Reiner: Hvala.]] govorio, još jedna ovakva pobjeda izgubjet ćemo jer cijena koju vi plaćate za ovu koaliciju [[Upadica Reiner: Hvala.]] za ovu travestiju od koalicije svakim danom skuplje sa svakom pobjedom skuplja.

Sami ste sada rekli što želite cijelo vrijeme. Ja sam išao u koaliciju s vama u dobroj vjeri, ja, HDZ, dobili ste respektabilan broj mandata, politički se uglavnom nastojite pozicionirati na istom dijelu spektra gdje i HDZ i mislio sam da tu možemo imati suradnju. Onda sam shvatio da je u biti vaš osnovni cilj upravo povezati HDZ s nečim što smatrate da u javnosti djeluje negativno i na tome ste radili, to je bila cijela agenda i to je jasno kao dan i to se vidi sa ili bez vaše agencije.

Uvaženi predsjedniče Vlade. Ako malo ičitavate dokument mi nismo ni tražili opoziv ministrice Dalić zbog nagodbe koje uzgred rečeno ni nema, to je okvirni dogovor kao što je ministrica i rekla, dakle nadajmo se da će do nje doći. Međutim ja i moji kolege koji smo tražili opoziv, tražili smo ga zato što je ministrica hodajući sukob interesa. A što se u Agrokoru dešava, pa reći ću vam vrlo slikovito, iako ja ne pijem kave sa povjerenicima, ne dajem i ne primam povlaštene informacije itd. Situacija od prije godinu dana i ako čitate bilance i financijske izvještaje da Agrokor duguje više, a da u Agrokoru radi manje ljudi, pa me onda zanima kako ste to taj cilj postigli? Meni sve ovo miriši i tempiranje ove rasprave na spašavanje vojnikinje Dalić koja je kako sam rekao hodajući sukob interesa i definitivno uteg vaše Vlade koju bi nazvao vladom sukoba interesa.

A što se tiče Agrokora, dakle kada se okonča proces nagodbe, kada se bude vidjelo koliki je otpis dugova vidjet ćete koliko je onaj iznos od 56 milijardi manji, koliko će kompanije i novi Agrokor moći nositi na svojim leđima, kako će im biti poslovanje, koliko će dobavljači imati poslovni odnos s Agrokorom da će profitirati i oni i kompanija i koliko će stabilizirajuće za hrvatsko gospodarstvo i perspektivno djelovati sve ono što će biti dio nagodbe. Tada podvucite crtu, tada kažite da li je to plus ili je minus u odnosu na ono što nam je izručio gospodin Todorić 10. travnja prošle godine, tad podvlačite crtu. Gospodine predsjedniče Vlade. Da, dobro je da se razgovara o ovoj temi, ali razgovara se nakon pritiska javnosti i zahtjeva opozicije kao što i nakon pritiska javnosti i zahtjeva opozicije i otišao izvanredni povjerenik Ramljak jer je utvrđeno da je 141 savjetnik, da je to 500 i nešto milijuna kuna za njihov rad i utvrđeno je da je tvrtka gospodina Ramljaka u tome sudjelovala. A ono što vas zbog javnosti želim pitati je jer nigdje u zapisnicima sa sjednica privremenog vijeća nema tko je donio odluku da oni dobiju tolike naknade, te iznose. U to vrijeme bilo je isplaćeno preko 300 milijuna kuna, plan je bio preko 500 milijuna kuna. Da li je za to morala i trebala znati potpredsjednica Vlade Dalić? Je, to je novac privatnih kompanija, nije poreznih obveznika, ali je privatnih kompanija koje će zbog toga dobiti manje novca.

Dakle Privremeno vjerovničko vijeće je raspravljalo o angažmanu savjetnika, vidjelo koliki su troškovi, dalo podršku. Što se tiče odabira podizvođača oni su bili odluka tih savjetnika, ne odluka mene niti odluka potpredsjednice. Posljedice kasnije ste vidjeli, situacija je sada druga, idemo prema onome što je dobro i za Hrvatske poljoprivrednike, a mislim da je to HSS-u kao našoj sestrinskoj stranci najvažnije i najbitnije pa i vama kao čovjeku koji dolazi iz Brodsko-posavske županije. Gospodine predsjedniče Vlade, gospodinu Plenkoviću, vi kažete to što se Agrokor zadužio u roll up kreditu za oko 8 milijardi kuna to je dobar znak, to je potvrda da je državna izvanredna uprava dobro radila, to je poruka svijetu da smo stabilni, odgovorni, sigurni itd. Moja pitanja, zašto ste zadužili Agrokor za 8 milijardi, a Ivica Todorić vam je prije lexa tražio 2 i pol milijarde da likvidnost održi? Ako ste se zadužili za 3 milijarde Agrokor, 1,2 milijarde na računu, 500 milijuna za konzultante, gdje je ostalih 3 milijarde kuna? Jasno recite već jednom zašto krijete, gdje ste potrošili, gdje je potrošen ostatak novaca? 77% ljudi vam ne vjeruje, dakle nemojte skrivati informacije.

Gospodine Lovrinović vi kao da zaboravljate okvir ovoga zakona. To moram ponovit još jednom jer postoji ta teza o nacionalizaciji, o državnom intervencionizmu, ne, i vi ovdje u ovoj instituciji i mi u Vladi stvorili smo zakonski okvir. To je velika razlika, bitna razlika. Jedno je stvorit zakonski okvir, a drugo je nešto nacionalizirat, to nam nikada nije padalo na pamet. I zbog toga izvanrednog povjerenika imenuje Trgovački sud, ne imenuje ga Vlada, nemojte to zaboravit. Vi ste profesor ekonomije koliko se sjećam. I izvanredna uprava je ta koja je dobila novo povjerenje kreditora i novo financiranje da bi poslovanje i restrukturiranje moglo ići, a kad se podvuče crta vjerovnici su ovako i onako i tada i danas uvijek bili stvarni vlasnici kompanije. To jako dobro znate. Nemojmo iz klupa molim vas. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Šukera. Vrlo interesantno, postoji jedan dokument temeljem koga su obavljene sve ove radnje koje su dovele do ovoga što danas su manje-više sudionici su manje-više zadovoljni s tim, a to je revidirano financijsko izvješće. Ja od svih govornika nisam čuo niti jednu riječ da se netko pozvao na dokument temeljem kojega se donose određeni poslovni događaju, između ostaloga u tom dokumentu pišu neke stvari koje ja mislim da u ovom Saboru treba reći. Kad je značajnije počela financijska kriza u Agrokoru, kad je došlo do ekspanzije mjenica, kad je došlo do jednog nekontroliranog zaduženja sa ruskim bankama, da je taj kredit podiglo poduzeće u Nizozemskoj, ne u Hrvatskoj, onda bi vidjeli da je taj period 2012. 2015. Naprosto činjenica. Tada je mijenjan Zakon o faktoringu, tada je mijenjan Zakon o preuzimanju trgovačkih društava i nekih drugih stvari, ali o tome u pojedinačnoj raspravi. Poštovani premijeru. S obzirom da ste danas vi slatkorječivo objasnili javnosti sve što se ovo dešavalo o ovoj temi, moram priznati da je rasprava neravnopravna s obzirom da su se stvari dešavale u iza zatvorenih vrata, da su ljudi u čudno vrijeme ulazili u Vladu, da informacije o svemu tome nemaju čak niti HDZ-ovi zastupnici, jednostavno je vrlo teško raspravljati o ovoj temi po pravo. S obzirom da, evo ja ću biti četvrti koji citira ovih 77% da ljudi ne vjeruju u kojem smjeru ide ova država i Vlada, s obzirom da institucije u ovoj državi su propale, da sustav ne funkcionira, DORH, USKOK, ako je i bilo nekakvih nepravilnosti nikada se one neće riješiti i kao što znamo da se vode masovni sudski procesi i da sve što je nepravilno se dobro debelo zataška i bez obzira što vi sliježete ramenima, a vidim da ste danas i poprilično blijedi i da baš niste u elementu za raspravu, nadam se da će ovo ipak jednog dana dobro završiti.

Da, gospodine Lenart, vi djelujete rumeni, svježi, zadovoljni, bezbrižni, ništa vas ne sekira, niste pod stresom kao dio Europske pučke stranke na koju vaš predsjednik dolazi prije 3 tjedna na konzultacije kako se pripremiti za Europsku kampanju, vi vapite za suradnjom sa SDP-om pa oni kažu ne, ne, ne. Pa vapite za Amsterdamskom koalicijom pa oni kažu ne, ne, ne. Ja vas pozivam kao našu sestrinsku stranku da malo zgruntate gdje ste. Bilo bi krajnje vrijeme i to bi bilo korisno, to bi bilo zdravo za HSS, ja to priželjkujem, ja za vas u tom pogledu navijam, a što se tiče vaših informacija o tome kad je tko u neke čudne sate dolazio u Vladu, to jednostavno netočno. Sastanci su bili u rano popodne, rano popodne, bolje se informirajte i nemojte stvarati negativnost prema institucijama.

Sad ćemo otvoriti raspravu. Prva će u ime zastupnika MOST-a nezavisnih lista vrijeme podijeliti poštovani zastupnici Panenić i Bulj. Izvolite.

Hvala lijepo pa bih krenuo sa izlaganjem. Poštovani predsjedniče Vlade na odlasku, poštovana potpredsjedniče. Ono što ja moram na početku iskazati jedno nezadovoljstvo načinom ophođenja kojim se obraća predsjednik hrvatske Vlade u ovome Parlamentu. Sve ono što je spočitavao određenim saborskim zastupnicima on sam prikazuje zapravo da pripada upravo u klupe i ja se nadam da će vrlo brzo pripasti u klupe kao oporba, pa će moći na ovaj način komunicirati i podsmijavat se svima nama. Meni je apsolutno i isto tako i mojim kolegama neprihvatljivo da dvoje čelnih ljudi hrvatske Vlade sjede ovdje i podsmjehuju se i mogu reći da ova inicijativa će propasti. Ono o čem mi zapravo ćemo govoriti o tome da Hrvatska na način kako upravlja ova Vlada upravo vodi u tome Hrvatsku u tom smjeru, a to je da propadne. Pa hajmo malo ispričati i o podacima, o ovome što je napisano u prijedlogu za opoziv svi su pročitali javno je objavljeno, komunicirano je kolega Grmoja u ime predlagatelja. Ja bih malo dopunio zapravo razloge da se vidi da naše gospodarstvo kojim upravlja potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta gospođa Dalić ide u lošem smjeru. Već smo raspravljali o padu BDP-a, o razlozima ne samo o padu koji se dogodio sada nego i o budućem vremenu da će doći kraj samo porezne reforme koja je bila ad hoc. Imala je učinak, međutim bez stvarnih strukturnih reformi mi nastavljamo padati i od 2016. kada je rast bio 3,2% sad smo došli do 2,8 a dalje se najavljuje ne samo to, nego na 2,7 pa na 2,6.

Hvala lijepo. Ako uzmemo u tome da pad poljoprivredne proizvodnje 5%, da su se usporile investicije, da nominalno raste uvoz, da prati zapravo ono što je naš turizam se pretvorio ne u našu uspješnicu, nego zapravo uspješnicu uvoznih proizvoda koje nudimo. Samo usporedbe Slovenija koju znamo često u nekim izjavama omalovažavati 5% je rasla. Drugo, kad pogledamo industrijsku proizvodnju dogodilo nam se prvi put 3 mjeseca za redom da industrijska proizvodnja je pala, pala je na godišnjoj razini od 2013. se to nije dogodilo. U čijem resoru, čijoj nadležnosti se nalazi industrijska proizvodnja? U resoru ministrice Dalić. Ako pratimo stanje na tržištu rada ono s čime se netko hvali zapravo je poražavajuće. Pad nezaposlenosti. Pa Europska komisija je utvrdila statistički da se broj radno aktivnih stanovnika u RH od ulaska do sada smanjio za 160 000 kuna. Trebamo biti posramljeni, ne treba uopće ni komunicirati ni jednu malu uspješnicu, a kamoli i ovakav podatak. Ministrica je ambiciozno najavila da će se ukinuti, smanjiti brojni nameti pogotovo neporezna davanja tzv. parafiskalni nameti. Ono što sam ja jedino primijetio da je jedna evidencija koja je bila vrlo jasna, čista na Ministarstvu financija prešla sa stranice Ministarstva financija prešlo u Ministarstvo gospodarstva gdje je vrlo teško više utvrditi koliki je ukupan obujam. Bio je 9 milijardi. Nakon toga što se dogodilo? Je li došlo do pada smanjenja tih nameta? Oni rastu. Naknada za obnovljive izvore energije podigla je za par stotina milijuna kuna. Sada bih očekivao možda i komentar.

Ono što je navedeno izostalo je upravo u toj domeni. Napori da se nešto od toga ukine, smanji poput naknada za uređenje, zaštitu voda, članarina ili spomenut ne znam naknade za radio frekvencijski spektar i sve to je bilo stojalo gdje? U dokumentu Vlade, Nacionalnom programu reformi za 2017. Koliko se smanjilo? Pustimo više riječi, najave, obećanja, godine reformi. Nama prolaze godine, još malo će biti dvije godine ove Vlade, a od reformi ništa. I to se vidi i na svim izvješćima o stanju konkurentnosti, na listi dooing biznisa smo pali za 8 mjesta sa 53 na 51 mjesto. Od zemalja u okruženju ispred nas Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija, Rumunjska, Mađarska. Gdje smo mi? Na začelju. Isto tako kad se gleda stagniramo i na izvješću o globalnoj konkurentnosti. Nedavno je Heritage Foundation po ekonomskim slobodama stavio na 92 mjesto. Ispred nas je čak i Ruanda. Što dobijamo zapravo od početka ono jedino što slušamo od ministrice to je najava privatizacije ključnih državnih tvrtki koje upravljaju ključnim dobrima će se to sve skupa pretvoriti u tajkunizaciju, privatizaciju a sve pod nazivom reforma. Izostanak ovakvih reformi na kraju šteti ne samo građanima, ne samo onima koji očekuju napredak, također šteti i državnom proračunu jel ovo punjenje koje je osigurano poreznom reformom ono ne može nadoknaditi izostanak strukturnih reformi i dugoročno biti će pitanje s čime ćemo mi plaćati sve ove obaveze? S čime će se platiti nabava aviona, s čime će se platiti bilo koja obaveza zdravstvenom, mirovinskom osiguranju ukoliko nema ključnih promjena? A koje su to ključne promjene koje su izašle iz resora ministrice? Izmjene i dopune Zakona o poticanju ulaganja, Zakona o strateškim investicijama, resorno nadležno za Zakon o šumama. Što se unutra jedna od najvećih reformi spominje? Ako će golf promijeniti sliku u Hrvatskoj ajmo onda napraviti stotine golf igrališta pa će sigurno biti bolje svim našim građanima ili će da se poslužim malo i riječima potpredsjednice Vlade, netko trebati zapaliti svijeću. Bojim se da je ta svijeća već zapaljena u Slavoniji, Baranji, Srijemu, Lici, Banovini, Dalmatinskoj zagori. Pa ne možete ignorirati da gospodarske reforme, strukturne reforme nisu poduzete i da se to vidi na nama koji smo najslabiji. Možda u Zagrebu može vam proći ta priča pa se nešto vidi, ali Zagreb također stagnira. Nema više doseljavanja u Zagreb, nego preskače se i Zagreb, odlazi se u inozemstvo. Zapravo ja bi rekao kada pogledam sa pozicije Slavonije, potpredsjednice zapravo ta majica je bila crveni karton koji ste dobili, to je jedno upozorenje da treba nešto promijeniti. Najlakše bi bilo promijeniti vas, ali isto tako evo za ovo što je bilo u Agrokoru oko svih događanja, oko svih pitanja koja se postavljaju od toga tko su sve ne autor, autor ste reli vi ste, ali tko su koautori lexe, što su oni zaslužili svojim angažmanom. Zašto ste branili Texo Management ako je nakon toga i premijer intervenirao pa je povjerenik Ramljak morao dati ostavku? Zašto je Privremeno vjerovničko vijeće ostalo cijelo ovo vrijeme i usvojilo nacrt nagodbe gdje vidimo već i otpore od Adrisa, Francka? Znamo jedino kome će Agrokor kao takva pripasti i zato očekujte da ćete dobiti nagradu, sigurno će biti ovdje u Hrvatskoj makar jedna osoba koja će skinuti orden sa svojih prsa i zakačiti vama i reći hvala, to je bila strateška odluka, dobro ste učinili za Hrvatsku, pamtit će se ovaj pokušaj jer će se još jednom pokazati da je oporba, Most, SDP, Živi zid, HSS i svi ostali koji su podržali ovu inicijativu bila u pravu. A ako ostanete, ostat ćete radi trenutne kreirane većine kojoj je interes samo držanje vlasti bez prave namjere da se stvore stvarne strukturne reforme u hrvatskom društvu jel onda će oni koji vas podržavaju morati dignuti ruke od vas. Prepuštam kolegi Bulju. Hvala lijepa. Sada će nastaviti poštovani zastupnik Bulj. Hvala lijepo. Uvažena ministrice.

Znači ovo je jedan monolog koji će trajati na ovaj način i pro forme će se odraditi ovaj dan, međutim ovdje treba govoriti o vrlo bitnim stvarima. Dal je moguće, evo kroz repliku sam pokušao kazati sada u ime kluba pitam, dal je moguće da ministrica Dalić nije znala da 10 milijardi kuna bjanko mjenica, znači mjenica bez pokrića koristi Agrokor? Bili ste ministrica, poznajte bankarski sustav, dobri ste bili s Todorićom i evo i bivši ministar se malo prije javio gospodin Šuker, da nitko nije znao da 10 milijardi kuna Agrokor koristi mjenica bez pokrića. I dopalo mene da ja dignem kaznenu prijavu zbog toga. Pa svi ste znali, gospođo Dalić vi ste znali za to. A vi znate da ste znali jel ste bili dio toga sustava, međutim niste smjeli ništa kazati. Da je bio prije 15 godina bilo koja grupacija da je ovo napravila, Agrokor ne bi napravio ovakav gospodarski kolaps. Vama je to smiješno. Jel vam smiješno da ja čovjek sa srednjom školom dižem kaznenu prijavu zbog toga što je 10 milijardi kuna bez pokrića koristio Agrokor i ugrozio monetarnu politiku, a vi ministrica bili?

Ja zadnji put nisam nit pitao kolege kad je bilo o tome, ja nisam pitao uopće vas to pitanje, ja sam pitao premijera, ali očito ste vi premijerka i zaista ja se nadam da ova nametnuta tema o Istanbulskoj konvenciji, da zaista ovaj put ćete ostati smireni i da nećete reagirati na onaj način da neće trebati meni zaštita jer naravno ne zna se kako ćete reagirati.

To je moguće znate. A u slučaju, to je sukob interesa, a u slučaju Karamarka to nije bio sukob interesa bez obzira što je sam dokazivao da je Karamarko u sukobu interesa smatra da je ovo veći sukob interesa, međutim očito ovaj slučaj prolazi kroz prste. To je moj stav, ja sam i tada reagirao, a evo i sad s ove govornice govorim da je ekvatantan primjer sukoba interesa ovo što se događa znači u ovome slučaju.

Izvolite. Gospođa Martina Dalić ministrica je gospodarstva, rada i poduzetništva RH i potpredsjednica Hrvatske Vlade koja je zadužena za cijelo hrvatsko gospodarstvo, za njegov razvoj, za unapređenje konkurentnosti, za instrumente i mjere gospodarske politike, za razvoj poduzetništva, za industrijsku politiku, za primjenu inovacija i novih tehnologija, za unapređenje industrije, za olakšavanje i poticanje ulaganja izvoza. Tako piše. Koji su njezini učinci?

Na indeksu prosjeka, kažem pazite, indeks prosjeka EUROSTAT podaci, između 28 zemalja u EU Hrvatska je na 3 mjestu, ali gle vraga, na trećem mjestu odozdo. Iza nas su samo još Bugarska i Rumunjska. To su sve rezultati rada i Ministarstva gospodarstva. Kao što rekoh, sve države teže da smanje nezaposlenost i povećaju zaposlenost, ali to gospođi Dalić ne polazi za rukom, osim u onom djelu gdje mladi ljudi odlaze u inozemstvo i tamo se zapošljavaju jer u Hrvatskoj novih radnih mjesta za njih nema. A o tome govore ponovo podaci EUROSTAT-a gdje je stopa zaposlenosti ljudi u rasponu od 15 do 64 godine, znači na koncu 2017. u Hrvatskoj se vrti oko 55,9% dakle manje od 56%, Rumunjska ima 61%, a u Estoniji koja ima 73% neću ni pričati. To je isto rezultat rada gospođe Dalić. I umjesto da gospođa Dalić, da rješava navedene probleme, ona se fokusira u proteklih godinu dana samo na jednu temu, Agrokor. Ona je uključena u to, donosi zakon, bavi se procesima i što se događa godinu dana nakon toga? Dame i gospodo mi smo na samom početku. Da vas podsjetim, premijer Plenković je prije više od godinu dana pozvao sve klubove zastupnika kod sebe sastanak 5 do 12, kao imam neki nacrt. I počinje mantra o geostrateškoj opasnosti od Rusa, slušajte me od Rusa, on i njegovi savjetnici. Što se dogodilo nakon godinu dana? Hej evo Rusa u Agrokoru. Godinu dana izgubljenog v remena za ono što se moglo napraviti isti dan, isti dan što su oni nuđali jer premijer Plenković kaže realna i globalna opasnost. Godinu dana kasnije isto što se radilo? Ništa. Što smo zaradili? Ništa, osim nekih koji su prošli kroz to vrijeme kroz Agrokor. Stotine konzultanata, kolega, bivših partnera, sadašnjih partnera, izvukli neke eure, kune, dolare, ovisi tko je odakle dolazio. Tko bi trebao za to odgovarati? Po zapovjednoj odgovornosti gospođa Martina Dalić. Zato tražimo njezinu smjenu. I zbog jedne druge stvari, što gospođa i kolegica Dalić zna, hanfa, imate jedna pojam koji se zove upućena osoba, a to je osoba koja ima pristup povlaštenim informacijama i koja radi u nekoj tvrtki il na neki drugi način obavlja zadatke koji joj omogućavaju pristup povlaštenim informacijama. I sad imate također jedan ovako hrvatski politički trash, premijer Plenković, uz Martinu Dalić pompozno najavljuje vraćanje Ine u hrvatske ruke. Ina je d.d. Tko je član uprave INA-e? A oni kažu što? Pa mi ne znamo za to. Upućena osoba, hanfa, ali u Hrvatskoj naravno, pošto institucije naravno ne rade, od toga apsolutno nema ništa. I sve to, sve to su vam razlozi za opoziv ministrice gospodarstva Martine Dalić, a ovdje posebno apeliram i na članove HNS-a da o tome dobro razmisle. Prva je poštovanog zastupnika Nikole Grmoje, izvolite. Poštovani kolega Hajdaš-Dončić, jasno je i vidimo po tome da je premijer napustio sabornicu, da danas nije baš najbolje odradio ovaj posao obrane Martine Dalić. Znači sve one argumente koje sam ja iznio u svom govoru nije demantirao a što je još bolje, ne znam jeste li primijetili da je pohvalio moj govor kada je kolega Petrov replicirao, on je rekao niste mi baš uvjerljivi ovako kada vam PR agencije ne pripreme govore. Ja sam svoj govor sam pripremio, bio je jako dobro napisan, sa argumentima za opoziv Martine Dalić, sa njenom umiješanosti u aferu oko savjetničkih plaća a premijer je u svom govoru rekao da je eto to nekakva mala nepravilnost, ne znam ni koju je riječ upotrijebio. Jasno je da su uhvaćeni sa prstima u pekmezu ovaj put, da je zbog toga bio smijenjen Vladin povjerenik a da odgovornost za to ima Martina Dalić i da je ovaj proces kompromitiran. Mislim da je gospodin Panenić to spomenuo i to u principu mislim nije dobro za samog premijera, o tome ja mogu samo reći svoj sud, ali to je moj vrlo subjektivan sud. Dakle on podcjenjuje Sabor, njemu je ovo tlaka, njemu je dosadno da dolazi u Sabor, mislim da kaže čovjek sam svojim riječima, dakle to nije dobro, oni su izabrani zastupnici nas, dakle nekog zastupamo ovdje. A ovo sve što ste vi analitički rekli, dali ste jedan kronološki prikaz što se događa sa Agrokorom u zadnjih godinu dana i 2 mjeseca, to je točno. I zato upravo zbog toga mi inzistiramo na tome, dakle to su dvije ključne odgovornosti.

A javio sam se repliku zbog toga što ste spomenuli HANFA-u. Vi dobro znate kada je promijenjen Zakon o HANFA-i, kada je uprava pretvorena u upravno vijeće i kada je jedna velika samostalnost HANFA-e pretvorena u jednu malo birokratsko društvo. I što se događalo poslije toga sa faktoring društvima itd. To su naprosto činjenice od kojih se ne može pobjeći. I to su činjenice koje su konstatirane u revidiranom financijskom izvješću. Ajmo razgovarati o tome, ne se nabacivati s nekim stvarima koje nisu ovako. Tako izmijenjeno Upravno vijeće HANFA-e je poništilo jednu vrlo bitnu odluku koju je bivša HANFA donijela u vrijeme dok sam ja bio ministar financija a tiče se Agrokora. Tek toliko da se neke stvari i činjenice znaju u ovom Saboru kada govorimo o nekim stvarima.

I nakon toga stiže vam priopćenje, provjerite u upravi INA-e da mi o tome nemamo pojma.

Poštovana potpredsjednice Vlade, poštovane kolegice i kolege. Kada sam se prvi put susreo sa Prijedlogom za pokretanje pitanja povjerenja potpredsjednice Vlade, ministrici gospodarstva, poduzetništva i obrta, gospođi Martini Dalić, izjavio sam tada da se radi o skromnom i neozbiljnom uratku, ne zbog toga što nije navedena u samom prijedlogu točno dužnost koju gospođa Dalić u Vladi obnaša, ne zbog nepoznavanja zemljopis i navođenja nepostojeće rijeke nego iz razloga što sam shvatio da nakon godinu dana provedbe Zakona o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja oporba ne može se pomiriti sa činjenicom da je taj zakon doista predstavljao u tom trenutku a što i danas vidimo besprijekornu intervenciju Vlade RH u gospodarstvo od osamostaljenja do danas. Danas godinu dana nakon što je zakon donesen a čija je autorica kako je i sama rekla gospođa Dalić zaboravljamo da je to bilo vrijeme od prije godinu dana kada je Hrvatskoj prijetio slom Agrokora koji bi se poput tsunamija bio prelio na cjelokupno hrvatskog gospodarstvo i cjelokupan financijski sustav u RH. Mi zaboravljamo da je to kompanija najjača privatna kompanija u Hrvatskoj, koncern koji sadrži 70 tvrtki u čijem sustavu je zaposleno bilo 60 tisuća ljudi, od toga 30-ak tisuća u Hrvatskoj, da je ta tvrtka u tom trenutku bila blokirana, da je prijetila neisplata plaća, da su police bile prazne, da su dobavljači dostavljali samo kruh i mlijeko i da je doista prijetio slom Agrokora a jasno onda u tom smislu i preko 150 tisuća zaposlenika koji su u sustavu dobavljača same tvrtke. I da je to bio iznimno veliki problem koji je hrvatska Vlada trebala riješiti. Ja se sjećam da je to i bilo vrijeme kada su kolege iz oporbe osporavale zakon jer je u hrvatskom insolvencijskom pravu prema njihovim riječima bilo moguće to riješiti postojećim zakonima ili Stečajnim zakonom ili Zakonom o predstečajnoj nagodbi. Pa bih ja podsjetio danas godinu dana nakon donošenja zakona a imajući i određene analize koje govore kako se u Hrvatskoj rješavaju tvrtke temeljem Stečajnog zakona, kako one koje idu u predstečajnu nagodbu da u Stečajnom zakonu u kojemu se dobavljači skupno namiruju da je utvrđeno i to u naplatnim redovima, da je jedna analiza pokazala da u tom postupku se dobavljači namiruju 4%, da u drugom … [[Govornik se ne razumije.]] predstečajnoj nagodbi gdje se dobavljači namiruju proporcionalno i to na, neki od njih i na vrijeme od 20 godina, da je analiza pokazala kako je do sada svega 44% potraživanja dobavljača namireno kroz taj zakon kažem, a neki u dugoročnom razdoblju od 20 godina. Stoga vodeći računa o tome Vlada je uzela, Vlada se odredila na način da krene u donošenje novog zakona kojega između ostaloga i koji način rješavanja problema u velikim sistemskim tvrtkama predlaže i Europska komisija da za posebne slučajeve u državama članicama EU uzimaju se kao rješenja posebni zakoni koji će odgovoriti na daljnje izazove u određenom trenutku. I u tom trenutku Vlada je krenula u rješavanje krize u Agrokoru sa jednim legitimnim ciljem, a to je da spašavajući dužnika spasi hrvatsko gospodarstvo. I danas nakon godinu dana nakon što je načelno ta nagodba i dogovorena, usuglašena mi možemo reći da je ovaj zakon, Zakon o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja omogućio da se kroz spašavanje dužnika, a to je kroz spašavanje Agrokora, kroz donošenje nagodbe spasi i hrvatsko gospodarstvo. I pri tome želim još posebno istaknuti kada sam govorio o Stečajnom zakonu gdje se dobavljači namiruju negdje oko 4% prema Stečajnom zakonu, prema predstečajnoj nagodbi negdje oko 44% da se u ovom Zakonu o izvanrednoj upravi, da su se dobavljači koji predstavljaju kralježnicu hrvatske poljoprivrede, da su se namirili od preko 55% do sada, a kroz nagodbu koja je dogovorena će to namirenje biti još i veće. Da je usuglašeno namirivanje graničnog duga. I ono što je posebno važno da će onaj dio koji neće biti namiren predstavljati njihov udio u vlasništvu buduće tvrtke. Prema tome, očekivao sam to moram reći da će oporba to uvažiti, da će se umjesto zahtjeva za opozivom ne čestitati potpredsjednici Vlade, ali barem će se reći da je ona kao autor tog zakona učinila to i doprinijela da se u prevažnom trenutku za Hrvatsku i za RH donese određeni zakon koji je omogućio daljnje funkcioniranje Agrokora, koji je omogućio zaposlenost u sustavu Agrokora, koji je omogućio funkcioniranje njegovih dobavljača, koji je omogućio najuspješniju turističku sezonu i koji je omogućio da danas vjerovnici, financijski vjerovnici Agrokora ne izgube sve ono što bi bili izgubili da nije bilo tog zakona, a da ne govorim kakav bi slučaj crpeći iskustvo iz drugih insolventnih zakona u Republici Hrvatskoj bili sve izgubili. Prema tome, to je bilo očekivati od oporbe a ne ovaj rekao sam skromni uradak. Kada se prebacuje potpredsjednici Vlade od strane MOST-a ili od strane oporbe da je ovaj zakon njezina manipulacija ja bih pozvao i rekao svojim kolegama zastupnicima da hrvatski zastupnici u Saboru imaju svoj integritet. I onog trenutka kada ovdje u Hrvatskom saboru Vlada predlaže zakon i kada ga Hrvatski sabor usvoji onda je to zakon kojega je usvojio Hrvatski sabor neovisno o tome tko je njegov predlagatelj i tko je i na koji način taj zakon pisao. Prema tome, nama saborskim zastupnicima ne možemo odricati odgovornost zbog toga što smo donijeli zakon koji nam se u jednom trenutku ne sviđa, a sami smo sudjelovali kao što je to MOST bio u njegovoj izradi i glasovali za njega. Ja osobno apsolutno podržavam taj zakon i danas na isti način kao što sam ga branio i onda kad je sam zakon donesen. I ono što je posebno važno što naše kolege iz oporbe žele istaknuti, što su isticali, a to je da će ovaj zakon realizirati, odnosno da će se sa ovim zakonom dodatno opteretiti državni proračun, da će njegova realizacija pasti na teret i na leđa poreznih obveznika ja bih vas podsjetio da od toga nema ništa. Da do sada državni proračun a niti porezni obveznici nisu imali nikakve štete, nisu izdvajana sredstva iz državnog proračuna i na teret obveznika, poreznih obveznika u RH već da sve što se događa, događa se u sustavu u kojemu su pored izvanredne uprave najodgovorniji vjerovnici temeljem ovog zakona upravljaju sa tvrtkom od koje potražuju svoja potraživanja.

Dapače ovaj zakon upravo stoga što je dobro koncipiran i dobro složen postat će dio europskog … [[Govornik se ne razumije.]] prava jer je Europska komisija predložila Europskom parlamentu da u popis zakona, insolvencijskih zakona u Europi upravo uvedu ovaj Zakon koji je kroz kratko vrijeme polučio uspjeh koji smo od njega i očekivali. Što se tiče ovog dijela koji se odnosi na pokretanje pitanja odgovornosti potpredsjednice Vlade u dijelu koji se odnosi na termo plinsku kombi elektranu, plinsku elektranu na akumulacijskom jezeru Peruča, želim tu biti do kraja precizan, na obali, kako to piše ovdje u samome očitovanju Vlade, ja bih se složio sa prijedlogom za opoziv potpredsjednice kada ona taj projekt, dok je on bio u sklopu strateških projekata RH nije sama tražila njenu realizaciju. Naime, već smo to čuli, a to piše u samome obrazloženju, da je taj projekt, mišljenje o tom projektu su dala resorna ministarstva sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima, suglasila su se sa njegovim uvrštavanjem na listu strateških projekata i to Ministarstva i energetike i zaštite okoliša kojim je upravljao kolega Dobrović i Ministarstvo pravosuđa kojim je upravljao kolega Šprlje i Ministarstvo graditeljstva i Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede, prema tome, resorna ministarstva koja su o tom projektu imala što reći suglasila su se da on krene u realizaciju da mu Vlada da potporu i da bude sastavni dio strateških investicijskih projekata. Da potpredsjednica Vlade nije po tome postupala, tražila bi se njena odgovornost, a da ne kažem da je taj projekt, ono što je najvažnije od svega, jedan od projekata koji je sastavni dio strategije prostornog uređenja u RH, kojega je jednoglasno, koju je strategiju jednoglasno sa 116 glasova za usvojio ovaj Sabor, pa iz, kažem, 22 od 37 potpisnika ovog prijedloga za pokretanje pitanja odgovornosti potpredsjednice Vlade. Prema tome, sve što je u tom postupku predsjednica Vlade učinila bilo je zakonito. Bilo je zakonito. Tražiti odgovornost od potpredsjednice Vlade zato što postupa u skladu sa Zakonom, u skladu sa strateškim dokumentima u RH, u skladu sa prostornim planom uređenja općine Hrvace, u skladu sa prostornim planom županije Splitsko-dalmatinske, bizarno je. Da nije postupala i zalagala se sukladno ovlastima ministrice gospodarstva i potpredsjednice Vlade bilo bi to, na taj način bilo moguće bi bilo tražiti pitanje pokretanja odgovornosti potpredsjednice Vlade. U tom smislu Klub HDZ-a, cijeneći sve ono što potpredsjednica Vlade radi, kad je u pitanju gospodarstvo, posebno kad su u pitanju ove točke koje su navedene u ovom prijedlogu za pokretanje pitanja odgovornosti, Klub HDZ-a će podržati potpredsjednicu Vlade. Hvala. Članak 238. Kolega Bačić je govorio o tome da zastupnici su ovdje ljudi s integritetom, a u upravo smo posljednjih dana slušali od njega da zastupnici ulaskom u određenu stranku gube dio suvereniteta, odnosno integritet. Ja bih zamolio gospodina Bačića da se dogovori sam sa sobom i da onda izlazi ovdje pred nas kao saborske zastupnike. Slijedeći klub zastupnika je ona HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Branko Hrg. ... [[Upadica: ne čuje se.]] Ah, dobro, samo se treba javiti na vrijeme, jel.

Naravno, svaki puta se predlagatelj može javiti, ali se mora javiti. Ja zasad ne mogu čitati misli nikome, trudim se u tom smislu ali mi ne ide. Prema tome, morate se javiti i kad se javite naravno da ćete dobiti riječ. Hvala gospodine potpredsjedniče. Agrokor više nije hrvatska već međunarodna kompanija i to je dobro za Hrvatsku. Tako je otprilike govorila gospođa Dalić neki dan. To je dobro za RH da se rješava takvih ključnih kompanija, kompanije koja drži četvrtinu prehrambene proizvodnje u RH, obrađuje oko 33 tisuće hektara itd. No, na početku ovog obraćanja koristiti ću se neospornim činjenicama kojima ću pokazati i dokazati da Martinu Dalić što prije treba smijeniti s mjesta potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, a upravo na tom mjestu se drže svi konci ekonomske politike. Ona je te konce pomrsila, ali daje ih u ruke onima koji ostvaruju svoje interese na štetu hrvatskog gospodarstva i naroda, bilo da je riječ o domaćim ili stranim centrima moći. Ovo nije samo glasanje o povjerenju. To je zapravo razotkrivanje svih radnji koje ukazuju na odgovornost potpredsjednice Vlade gospođe Martine Dalić, a koje su dovele do slučaja Agrokor, ali i svih daljnjih posljedica koje smo i danas svjedoci. Gospođa Dalić, a to je pokazala i posljednjim potezom u slučaju Agrokor, zbog kojih i tražimo njezinu smjenu, proteklih gotovo 20 godina u politici nije donijela ni jednu konkretnu mjeru pozitivnu, nego bahatos, a u posljednjem sadašnjem mandatu nepotizam, pogodovanje, sukob interesa, neopravdano omogućavanje bogaćenja svojih najbližih suradnika, neetičko i zakonski upitno svoje, ali i ponašanje svojih najbližih suradnika i odabranika. Gospođa Dalić u najmanju ruku mora otići zbog političke odgovornosti jer je Ante Ramljak, kojeg je ona postavila podnio ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika u Agrokoru prije optužbi da je u sukobu interesa, poslije optužbi da je u sukobu interesa. Ako je gospodin Ramljak priznao krivnju, a najmanje zbog toga, to je morala učiniti i gospođa Dalić. Potpredsjednica Vlade Dalić se problemom Agrokora nije bavila na odgovoran način, upravo suprotno. Ona se često pokazala kao glavni krivac za nastale probleme, ona je od afere Agrokor jedan stvorila aferu Agrokor dva i to tajnih sastanaka, skrivanja informacija o stanju u Agrokoru i autoru posebnog zakona lex Agrokor kao i činjenica da je specijalni Zakon o Agrokoru pun rupa i nedorečenosti, te u da u najmanju ruku katastrofalnog sukoba interesa njezinog kadra gospodina Ramljaka koji je povezanim osobama napunio džepove milijunima kuna od novih kreditora i posebno od radnika i dobavljača Agrokora. Dakle, nedvojbeno je dokazana i dokazano Martina Dalić je kao što je i sama rekla napisala zakon „o spasu Agrokora“ po mjeri te tvrtke i kako bi omogućila bogaćenje banaka, nekolicine konzultanata i drugih izabranika, a sve tako što je svojim političkim utjecajem omogućavala njegovo neetično, a možda i kriminalno ponašanje koje tek treba dokazati. I nažalost, to je tek vrh ledenog brijega pa je zbog toga, zbog samo nekih od tih spomenutih dijelova već davno trebala podnijeti ostavku. U širem kontekstu to je itekako važno za sagledavanje cijele situacije i zato je nužna njena smjena jer isti obrazac ponašanja kakav je pokazala u slučaju Agrokor pokazala je u slučaju INA-e te daljnjim upitnim okrupnjavanjem bankarskog sustava. Nakon što je prešutnim odobravanjem i nečinjenjem kao potpredsjednica Vlade zadužene za cjelokupno gospodarstvo i financije, veliki dio hrvatskog energetskog i bankarskog sektora je prepustila Mađarima jer mađarski manjinski vlasnici u INA-i rade što god žele, uništavaju ono preostalo vrijedno, zatvaraju rafineriju i pripremaju se za nedopustiv izvoz domaće nafte i plina, slučaj Agrokor je prepušten i najvažniji dio hrvatske poljoprivredne proizvodnje u strane posebno vjerojatno ruske ruke i sve to na štetu hrvatskih građana, sela i poduzetnika. Podsjetit ću gospođa Dalić je ona ista osoba koja želi prodati HEP i kao tako otkupiti INA-u. Time jedinu preostalu hrvatsku zlatnu koku HEP, zapravo želi prepustiti u strane ruke, najvjerojatnije opet Mađarima ili Rusima. Na svaki problem u gospodarstvu bilo da je riječ o Petrokemiji, Đuri Đakoviću, brodogradnji ona mantrom odgovara nađite strateškog partnera. Kada vidimo danas rezultate tih strateških partnerstava, vidimo da smo od '93. pa dalje … najskuplje telefonske impulse tarife, najviše kamatne stope na kredite, najskuplje lijekove itd.

Poštovani kolega Lovrinović. Naravno da mi nemamo ništa protiv međunarodnih kompanija, posebno onih koji žele ulagati u Hrvatsku. Ali što je ovdje slučaj i ovo što je govorila potpredsjednica Vlade Martina Dalić? Koliko novca smo kroz poticaj, kroz kredite HBOR-a, kroz raznorazna pogodovanja Agrokoru i Ivici Todoriću u proteklih dvadesetak godina utukli u taj koncern da bi on sada uz pomoć Martine Dalić i klike oko nje posao međunarodna kompanija? To je pravo pitanje. Koliko smo državnog novca, novca poreznih obveznika utukli u Agrokor i onda ga izručili Rusima? I ne znam koliko su pohvatali uopće i mediji i novinari? Kolega Bulj je rekao vrhunsku stvar, umjesto ove majice koju ste dobili od radnica Belja, najbolje bi bilo da vam Azimov da pola svoga ordenja. Naravno da nitko ovdje nije protiv međunarodnih kompanija. Hrvatska se ne smije ograđivati žicom, ali nisam na to ni mislio. Ono što sam pitao premijera zašto ste zadužili Agrokor tijekom izvanredne uprave za 8 milijardi kuna ako ste dobavljače isplatili 3 milijarde, ako ste konzultante platili pola milijarde, ako na računu ima milijardu 200, a gdje su preostale 3 milijarde kuna? Gdje su pare? Vidite kako se potpredsjednica smije, boli nju briga. Neka drugi brinu kako će se to riješiti jel tako. Ali dobro je da se dobro osjeća i ovako veselo u Hrvatskom saboru. Dosta je ovih muljaža o kojima ste spominjali već 20 godina oko svega toga, hrvatski građani moraju shvatiti da otvore oči.

Poštovani kolega Lovrinović, možete mi kao profesor ekonomije reći čija je tvrtka odnosno tko su vlasnici tvrtke čiji su dugovi daleko premašili vrijednost temeljnog kapitala? Jesu to vlasnici, imaginarni vlasnici koje bi htio pojedini saborski zastupnik ili su to stvarni vjerovnici tvrtke koji potražuju svoja potraživanja prema dužniku, prema tvrci koja je išla u stečaj?

Naravno da vjerovnik traži svoj novac, tek će se pokazati koliko je procjena vrijednosti Agrokora točna. To će vjerojatno pokazati sudski postupci koji će se voditi s jedne strane kako je vrednovana imovina, a s druge strane obveze su takve kakve jesu. Ali vrednovanje imovine će biti

Zašto ste se uvlačili u sve te probleme kada su te iste banke nudile likvidnosne kredite u to vrijeme? međutim, očito su bile druge igre u pitanju geopolitičke, geostrateške, a ono što je najgore, koncern Agrokor i poljoprivredna proizvodnja nije sačuvao iz sve je razrušeno što se tiče odnosa OPG-a i sustava Agrokor, to je pravo pitanje. Pa ja samo želim ovdje reći, malo se provlači već polako i u javnosti taj neki međunarodni aspekt sada koji je Agrokor dobio a zapravo de facto on je imao cijelo vrijeme jer prema definiciji, međunarodna korporacija je ona koja proizvodi robu i pruža usluge u više od jedne države, to Agrokor već dugi niz godina radi a prema drugoj je svaka korporacija ili poduzeće čije se sjedište nalazi u jednoj a pogoni i druge razne jedinice u drugoj pa čak to toj ni nije, ovdje riječ da su vlasnici i vlasnik će biti objedinjeni oko tvrtke koja neće biti u Hrvatskoj ali Agrokor ostaje hrvatska tvrtka sa sjedištem u Hrvatskoj. Dakle malo da razjasnimo taj dio oko toga da li je Agrokor sad odjedanput postao međunarodan, nije, on je to bio i prije.

To je Slavonija i Baranja, to su pikovi.

Od toga da dakle, taj koncept nije ostvaren, toga nema u ovoj nagodbi, toga strateškog plana gospođe Dalić nema tu. Dakle, o OPG-ima, maloj poljoprivrednoj proizvodnji nitko ne brine. Pa tko će se drugi brinuti nego ministrica gospodarstva i potpredsjednica Vlade? Nemojmo se čuditi zašto ljudi bježe iz Slavonije i Baranje, zašto su je napustili, zašto? Jer su se samo štitili interesi velikih kombinata, nekoliko velikih gazda a sve ostalo je prepušteno sebi i da odlazi u inozemstvo, to je ta prava priča. Slijedeći kluba zastupnika je onaj HDS-a, HSLS-a, HDSSB-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Branko Hrg, izvolite. Poštovana potpredsjednice ministrice, kolegice i kolege. U principu vrlo je teško govoriti o zahtjevu za opoziv potpredsjednice i ministrice gospođe Dalić jer to uopće nije ozbiljan dokument. Nisam siguran da je to slučajno ispalo diletantski nego jednostavno u izjavama koje su predlagatelji opoziva davali u ovom vremenu otkako je zahtjev predan, bilo je vidljivo da uopće nije cilj opoziv, da uopće nije cilj ozbiljno o tome razgovarati nego da ajmo napraviti još jedan dan teatra u Hrvatskom saboru, ajmo još jedan dan potrošiti vrijeme, potrošiti novac hrvatskih građana da se malo gledamo u kameri, da malo samozaljubljeno promatramo sami sebe. Odgovor Vlade na taj neozbiljni uradak koji je dat za opoziv je vrlo ozbiljan iz tog razloga naravno ali i iz nekih drugih razloga o kojima ću reći par rečenica. Klub HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a naravno ne prihvaća zahtjev onih koji predlažu opoziv i apsolutno potpredsjednica i ministrica ima našu potporu. Mene čudi MOST, evo stvarno me čudi. Nakon 10. travnja ove godine mene čudi MOST. Bilo bi vrlo ozbiljno i odgovorno da su predstavnici MOST-a koji su glasali za zakon o kojem govorimo danas ovdje opet, da ste rekli ok, izgleda da smo ipak napravili dobar posao, sudjelovali smo u tom poslu, digli smo ruku za taj zakon, spasit će se deseci tisuća radnih mjesta, spasit će se OPG-i o kojima ovdje ima puno govora, spasit će se hrvatski domaći proizvođači koji kažu da je ovaj zakon i postupak u redu i da se firme spašavaju. To bi bio pravi potez jedne konstruktivne oporbe, to bi bila jedna odgovornost u svakom slučaju i to bi bilo uzimanje pozitivnih poena u principu zato što se je u nekom vremenu otkad je netko bio u nekoj drugoj situaciji, poziciji, donio takav zakon. Nažalost nismo to doživjeli i opet smo svjedoci jedne destrukcije, jednog unošenja nereda, stvaranje jedne loše slike, jedne loše klime kao da nam već i samo po sebi sve skupa nije loše. Slušamo ovdje optužbe od '90-te pa na ovamo oko Agrokora. Rekao sam to već u nekim prijašnjim raspravama. Nema Vlade od '90-tih godina pa do Vlade koju vodi premijer Plenković, koja nije sudjelovala na neki način da li u stvaranju ili da li očuvanju Agrokora, svaka na svoj način. možda su bile i dobre namjere, možda je bio strah od gubljenja radnih mjesta, od rušenja gospodarstva Hrvatske. Bilo što bilo, jednostavno to je bilo tako. Donošeni su i raznorazni zakoni i raznorazne odluke, dotacije raznorazne novčane, poticaji, ne znam što sve ne ali to je sve bilo tako kako je bilo, to j prošlo. Danas optuživati Vladu ovdašnju, sadašnju na čelu sa premijerom Plenkovićem da je ona taj koja kriva za Agrokor, stvarno u najmanju ruku nije korektno, nije fer i nije pošteno. Činjenica jest da se je na premijera Plenkovića i ovu Vladu srušilo sve ono što je niz godina gurano pod tepih i za što je svatko koji je koliko toliko pratio scenu u Hrvatskoj znajući da će se jednog dana dogoditi. Svi smo mi bili svjesni da je Agrokor jedan veliki balon i da će on kad-tad u nekom trenutku puknuti i da će nastat problem. Program koji je napravljen, zakon koji je donesen je očigledno bio dobar. Vlasnici, pa nije ova Vlada ili potpredsjednica Dalić ili premijer Plenković odredio vlasničku strukturu. Vlasnička struktura je određivana svih ovih godina. Vlasničku strukturu je odredio bivši vlasnik. On je zaduživao firmu, on je zaduživao Agrokor i samim time ljudi koji su i institucije koje su davale novce ili su bili dobavljači postali su u tom postotku suvlasnici Agrokora.

Kao država jesmo, službeno zvanično, to je činjenica i dok je to tako vlasništvo je vlasništvo. Vlasništvo je vlasništvo. Mene danas isključivo prvenstveno interesira da ljudi rade, da dobiju redovnu plaću, da dobiju veću plaću, da plaće rastu, da OPG-i imaju plaćene svoje proizvode, da opskrbljuju i dalje trgovine koje su u sustavu Agrokora da domaći proizvođači mogu i dalje proizvodit i opskrbljivati taj sustav, da se možda u krajnjem slučaju pojave neke mogućnosti nekog jačeg izvoznog kapaciteta i potencijala i da se hrvatsko gospodarstvo razvija. Pa ja ne vjerujem da netko ozbiljno misli u Hrvatskoj državi, u Hrvatskom saboru da bi bilo dobro da je Agrokor otišao u stečaj. Pa sjetimo se desetaka i desetaka stečajeva koji su bili u Hrvatskoj. Imamo li primjera da je to tako savršeno i bajno završilo? Ja se ne sjećam takvih primjera. Netko mi neki dan komentira primjer Peveca, da, da, samo ne možemo usporedit veličinom Pevec i Agrokor, a s druge strane i Pevec je spašen u stečaju na način da su vjerovnici ušli u suvlasničku strukturu jednim djelom i da su i dalje nastavili opskrbljivati taj trgovački lanac. To je bilo tako, isto rečeno i napravljen i zato danas ovdje govoriti o tome da treba smijeniti, opozvati potpredsjednicu Vlade zato što je Agrokor evidentno spašen, zato što se točno u godinu dana kako je zakon predviđao uspjelo doći do one točke kada počinju, da tako kažem formalne stvari se događat, kada počinje se potpisivati ugovore, kada je načelni sporazum postignut, u najmanju ruku je nekorektno i nepošteno i prema Vladi i prema onima koji su u tome sudjelovali. Da li je bilo nebuloza, da li je bilo nemorala, da li je bilo prevelikih izdvajanja za neke usluge? Ja osobno to ne mogu tvrditi. Ne znam kakve su cijene takvih usluga na svjetskom tržištu. Morali bi to provjerit. U svakom slučaju bombastično zvone ti veliki iznosi, oni su veliki definitivno, ali ja ne znam kakvi su oni na tržištu za takve usluge. Hoćemo to malo provjerit isto? Da li je netko s nekim bio povezan, da li je netko negdje radio, neka to istraže oni koji trebaju istražit. Neka se za to sankcionira, ali danas ovdje nakon ovog procesa i dalje nastaviti govoriti istu stvar, nije u redu. Ja sam očekivao, evo, maloprije je kolega Panenić isto govorio, ja sam očekivao da će se dodati u ovom zahtjevu za opoziv potpredsjednice i ministrice Dalić razlog, zato što su poskupile banane možda u Konzumu recimo, meni bi to bio opravdan razlog da se traži, da se u tom zahtjevu također stavi i to kao razlog pa da se ide u opoziv ministrice i potpredsjednice Dalić. Pa vi ste govorili o tome, nisam govorio ja. To je bilo vaše, kolega Grmoja, ne morate vi sad meni ovdje dobacivat, nisam ja spominjao banane, nego naš kolega, vaš stranački kolega Panenić, o tome govorimo. Tad je bilo govora o poskupljenju, mene je to ozbiljno isto zabrinuo. Ja sam očekivao da bi to moglo biti u vašem zahtjevu za opoziv. To bi bilo puno ozbiljnije, nego ono što ste napisali, vjerujte mi, to bi bilo puno ozbiljnije nego ono što ste napisali. U svakom slučaju, poštovana potpredsjednice i ministrice naš klub vas podržava. Izvolite. Hvala vam podpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. U ime predlagatelja u ovih 5 minuta osvrnut ću se na nešto što je i formalno i sadržajno vrlo sporno, a za što je izravno odgovorna ministrica potpredsjednica Vlade Martina Dalić, ali i sam Andrej Plenković kao premijer, odnosno kao predsjednik Vlade. Naime, svi znamo, hrvatskoj je javnosti 5. listopada 2017. godine prezentirano ovo izvješće, lijepo upakirano od strane gospodina Ramljaka. Izvješće je napravila tvrtka Price waterhouse coopers Hrvatska, gospodin Ramljak je ako se dobro sjećam negdje 2. svibnja 2017. godine s njima potpisao dogovor da će se napraviti zakonita revizija firme, zaključno sa danom 31.12.2016. godine, dakle govorimo o reviziji koja je naručena 2017. za 2016. godinu. Međutim, sjetimo se revizije prije toga, Baker Tilly ta više neće raditi u Hrvatskoj jer je krivotvorila izvješće za Agrokor, očito im je Todorić davao nekakav mito da piše ono što njemu odgovara, međutim i ova revizija Price waterhouse coopersa nije nesporna, odnosno ona je sporna. Pa evo jedan dokument. Konkretno taj dokument je naručen od odvjetničkog ureda Olujić Željko, Pezić Iva i Olujić Fran. Vjerojatno znate, to su odvjetnici obitelji Todorić. U ovome dokumentu je izvješće dakle Sigma Business Consultinga, još jedne rekao bih revizorske kuće koja je prošla malo kroz sve ono što je gospodin Ramljak prezentirao. I našla je niz spornih stvari i niz je tu ograda pa su se tako revizori ogradili od zaliha na dan 31.12.

A zašto to govorim? Zato što mi danas godinu dana nakon što je izglasan lex Agrokor, odnosno što je stupio na snagu i kad imamo već nekakav nacrt nagodbe ne znamo zapravo pravu bilancu Agrokora. Ova bilanca koju je gospodin Ramljak ovdje prezentirao je lažna bilanca i gospodin Ivica Todorić i njegova obitelj će rušiti tu bilancu i rušit će sve ovo što se događa.

On je odgovoran za utvrđivanje stanja zaliha i za utvrđivanje dugovanja vjerovnicima. Također gospodin Ramljak je plaćao savjetnike i to masno, skupo i dugo, pa među ostalim i sam svoju firmu koju nije trebao uzeti makar i zadnja na svijetu jer se radi o sukobu interesa. Imao je, imao je kadar da se utvrdi vrijednost zaliha i duga međutim to nije napravljeno do današnjeg dana, a moralo je biti napravljeno. I na toj kuli od karata, na krivotvorenom izvješću se radi ovaj nacrt. I to je prijetnja za vas koji ste to izglasali, koji ste Vlada, a i za sve nas jer i Hrvatska država će tu podmetnuti leđa. Možemo tu govoriti i o kaznenom dijelu iz članka 246. nesavjesno poslovanje ili ovjera dokumenta neispravnog sadržaja iz članka 281. odgovornost snosi tko?

Ako je Todorić već jednom platio privatnu reviziju da krivotvori dokumente … [[Govornik se ne razumije.]] nije nemoguće pogotovo pošto je kompleksan posao koji ne može svatko obavljati, pošto je posao kompleksniji uvijek negdje lakše pogriješite nije nemoguće i da … [[Govornik se ne razumije.]] Hrvatska bude izbačena iz svoje svjetske mreže zbog krivotvorenja, ali ovaj puta od strane gospodina Ramljaka. Pa ja sam tako, ja bih tako pozvao Ministarstvo financija da od nekoliko tisuća ako se ne varam svojih poreznih spektara pošalje ekipu stotinjak, dvjesto inspektora u Agrokor da pročešlja malo firmu i da imamo pravo realno stanje nečemu čemu valjda možemo vjerovati, mada i Porezna uprava ima svoje grijehe.

Prva je poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića, izvolite. gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega Sinčić. Vi ste rekli da se ovih dana hvali Vlada kako porezni obveznici neće ništa platiti ni kune vezano za Agrokor, a spomenuli ste da će sigurno uslijediti tužbe i obitelji Todorić i privatnih kreditora itd. Ne znamo što će sve na kraju biti. Pa zašto se širi ovakva, zašto se onda manipulira na taj način da se ljudima govori da neće građani ništa platiti, a onda u suštini bit će nešto drugo, odnosno zašto premijer i HDZ-ova koalicija ovako žestoko brane potpredsjednicu Vlade koja ne samo da je destruktivna za Agrokor nego čitavu hrvatsku ekonomiju sa svojim modelom ekonomske politike ne njenim već tko ih provodi. Kolega Lovrinović vi ste ovdje postavili niz jako zanimljivih pitanja na koja ja ovdje ne mogu dati odgovor, niti ne stignem jer su nam reducirali Poslovnik pa imam svega jednu minutu. Na ta pitanja je trebalo odgovoriti povjerenstvo, Istražno povjerenstvo za Agrokor. Trebalo je predočiti javno sve dokumente, javno ispitati svjedoke jer i hrvatska javnost ima vrlo nismo povjerenje u hrvatske institucije zato je trebalo napraviti javnu istragu i sve zapravo u direktnom prijenosu predstaviti. Ovako imamo cijeli niz manipulacija koji se mogao dogoditi i koji se događa. Na kraju će sudovi na žalost reći svoje što sudovi u Hrvatskoj, što sudovi vani. Evo ja bih samo podsjetio zašto se ovih dana prisiljava Agrokorove direktore da knjiže jamstva, odnosno da knjiže zatezne kamate nastojeći firme prikazati što većim gubitašima u ovom procesu pretvaranja, odnosno osnivanja zrcalnih firmi na jedne sve loše, na druge sve dobro. Jel' se oni boje možda kaznenoga progona.

Poštovani kolega, zapravo je nevjerojatno da vi unaprijed sada prejudicirate da je gospodin Ramljak koji je tada ovlašten od suda radio nezakonite radnje. I sve ono što je radio i kontrolirao i angažirao sve te ljude u tako kratkom roku da pročešljaju kompletnu dokumentaciju, dakle nekoliko godina, tri godine unatrag da su ti izvještaji krivotvoreni, netočni. A sve ono što do tada je, dakle zatekao je sami ste rekli već tada bilo krivotvoreno i nevjerodostojno pa onda dajmo recimo istinu, ne možemo tako razgovarati. U što onda javnost može vjerovati.

Kolegice, mene prije svega zanima istina, kakva god ta istina bila. Hoće li investitori tužiti tvrtku koja je radila ranija revizorska izvješća za Agrokor? Govorio sam s ove govornice više puta kako gospodinu Ivici Todoriću nije apsolutno ništa za vjerovati i sigurno je kršio cijeli niz zakona. To što mu nitko nije stao na kraj, niti jedna institucija 20-30 godina, to je priča za sebe koju ovdje ne stignem ispričati. Do istine će se vjerojatno doći, ako ne u procesu restrukturiranja, preko lex-Agrokor, doći će se na sudovima. Ovo su veliki novci i svi argumenti iz svih topova će se pucati da se do istine dođe. To će se tamo sigurno i pokazati i to neće biti dobro za sve nas.

Izvolite.

Hvala lijepa potpredsjedniče Vlade, Sabora, ispričavam se. Uvažene kolegice i kolege, uvaženi gosti. Priča oko Agrokora počela je 2006. godine. Znači, prije 12 godina, kada je gazda počeo namještati bilance kako bi se mogao čim više zaduživati, odnosno kako bi mogao umjetno održavati cijenu vlastitih dionica. Već 2009. godine utvrđeno je revizorskim izvješćem da Agrokor koristi pogrešnu metodologiju izračuna, kratko rečeno mulja s računovodstvom. Podnesena je čak i prijava, ali ona nije urodila plodom. Kako nije došlo do reakcije odgovornih tijela, gazda se raspištoljio pa je nastavio s još većom ekspanzijom nezakonitosti koja se ogledala u uvođenju bonova kao sredstava plaćanja, mjenica, utajom poreza kroz loš sustav transfernih cijela, sve do manje-više otvorenog pranja novca u suradnji sa mutnim tipovima u RH i izvan njezinih granica. Sve su to pratili sve veći troškovi obitelji koja je izvukla iz tvrtke 1,5 milijardu kuna za život na visokoj nozi. U trenucima dok su isti radnici te tvrtke radili za minimalac, što već samo po sebi pokazuje duboki nemoral uprave Agrokora. Trošilo se po 200 tisuća eura, barem prema podacima koje je objavio DORH za odijela Brijuni, kupovali su se dvorci, kupovali su se otoci, sve je to znala naša Vlada, odnosno naše vlade, sve je to znala Porezna uprava, ali nije prstom maknula da bi provjerila kakvo je stanje u tvrtci. Ne samo da nije provjerila, ne samo da nije reagirala, iako je bilo vrlo lako zbrojiti 2 i 2, nego su te vlade i ova Vlada o kojoj danas raspravljamo, praktički do zadnjega dana podržavale gazdu u činjenju nezakonitosti. Davali su mu subvencije i kredite preko državnih banaka, preko posrnule Jadranske banke koja se nalazi na samom pragu stečaju koju nadzire Vlada u čijem se nadzornom odboru nalazi ministar Marić i gospođa Perić, dali su 2 puta kredit pod izrazito lošim uvjetima i to u iznosu većem od temeljnog kapitala banka, što je protuzakonito, sve uz pomoć svoje marionete gospođe iz Državne agencije za sanaciju banaka i štednih uloga koja tamo već godinu i pol dana potpuno nezakonito upravlja državnom tvrtkom. Davali su se krediti preko HBOR-a što je direktna odgovornost potpredsjednice Dalić o čijoj smjeni danas govorimo.

To se sve moglo provjeriti, to se sve moglo znati.

Oni su to saznali dakle, sa utorka na srijedu, da u Agrokoru nešto ne valja, prije toga nisu znali, to im je najednom palo ko padobranac s neba, sada su oni to saznali i odmah idu održavati sastanke u Vladi, neki kažu da su bili u noći, sasvim svejedno, jesu li bili u noći, ujutro, itd., ali izvjesno je da je gospođa Dalić sudjelovala na tim sastancima. I onda se sklapa roll up kredit za koji nikada nije raspisan javni poziv, ako je, ja vas molim da mi pokažete i na tom roll up kreditu se pojavljuju lešinarski fondovi koji su danas ušli u vlasništvo 20% Agrokora, 20% Agrokora za jedan kredit na koji su oni već sami po sebi zaradili ogromna sredstava. Doduše sada je jedan dio Agrokora izručen i Rusima, pa se Vlada trese, možda preživi sutra, možda ne, ali u svakom slučaju, izgubila je svaki legitimitet, s obzirom na to da vidimo da više nema parlamentarne većine. I tako je Vlada, eto, konačno uspjela u onome što nije uspio niti Josip Broz Tito, naime, provela je sporazum iz Jalte iz 1945. g. u kojemu piše da se Hrvatska mora podijeliti pola Rusima, pola Amerikancima, a Hrvatima ništa. Eto, pa vam ja čestitam, da ste konačno izvršili barem tu zadaću kada niste uspjeli ovu koja vam je dana. Bilo gdje u svijetu osim naravno u Hrvatskoj. A gospodin Ramljak nije ni prekršajno odgovarao, jer on je radio u izvanrednoj upravi i istovremeno bio zaposlenik Texo Management, s kojim je potpisao ugovor o savjetovanju za 100 milijuna kuna, pardon za 100 tisuće kuna, ukupno je izvučeno 100 milijuna sa svim tim savjetnicima, što je klasični sukob interesa.

Znači kakve reference ima čovjek koji radi za 4200 kuna, da sada odjednom treba dobivati 100000 kuna tjedno ili 250000 mislim da je 250000 kuna tjedno. Na tom istom odboru na kojom su navodno potpredsjednica Dalić i Ramljak briljirali, samo par dana nakon toga, gospodin Ramljak podnosi ostavku. Pa zašto ako je tako uspješan? Zašto je podnio ostavku, briljantan čovjek, nema smisla, to je jedno s drugim u kontradiktornosti, barem meni. Općenito, zašto nitko nije kaznjen, nikada? Zašto je uprava puštena iz pritvora. Tko je dozvolio gospodinu Todoriću da ode u London i da nam se sada svima smije u lice? Zbog čega je Vlada dala 5 milijuna kuna glavnom državnom odvjetniku i na šta su potrošena ta sredstva? Zbog čega blokirate dolazak glavnog državnog odvjetnika u Hrvatski sabor, zbog čega blokirate njegov izbor? Ovdje dolaze svakakva izvješća, pazite dolazi izvješća HERA, HANFA, HINA, državni pravobranitelji, ovi, oni za djecu, za invalidnost, za žene, a ne dolazi glavni državni odvjetnik koji je stup državne vlasti. Pa skrivate kriminal, to je ono što vi skrivate, ja ne znam drugi razlog. Jedini razlog zašto se glavni državni odvjetnik ne dovodi u Hrvatski sabor je skrivanje kriminala, točka. Ako nije dovedite ga. Barem do 23.4. do kada mu traje mandat, ali vi ste mudri isto i sa gospođom Dalijom Orešković, neka samo to prođe, neka njoj istekne mandat, smisliti ćemo već nešto, biti će netko, biti će jedan kandidat po običaju i neka ovo sve prođe, neka se produži lex Agrokor, jel da, mi ćemo se baviti ideološkim kostima, malo poslije biti će pozdravi, biti će ploče, pljačka sama neka dalje traje. Gospođa Dalić, između ostalog obmanjuje javnost, na način da kaže da su spašena radna mjesta, nisu. To je podatak koji ste nam vi dali na naše zastupničko pitanje. Financijska šteta je ogromna, Crobex, indeks Zagrebačke burze pao je sa 2200 bodova na 1800, u godinu dana. Izgubio je gotovo 20% vrijednosti. Vi kažete, mi smo spasili hrvatsko gospodarstvo. Zašto taj Crobex indeks onda ne raste? Kada se postigne neki rezultat u gospodarstvu ili u politici, burzovni indeks je narastao. Burzovni indeksi danas padaju gospođo Dalić, prema tome vaše priče o spasu hrvatskog gospodarstva nisu realne, jer ih ne prate neovisni pokazatelji. Tko će nadoknaditi štetu mirovincima? Kako je moguće da mirovinski fondovi kupovali dionice Leda po 11000 kn, dok je taj isti Ledo izdao, pazite sad, molim vas ovo, 19 milijardi kuna jamstva, 19 milijardi. Tko je odobrio ta sumanuta jamstva jednoj relativnoj maloj tvrtki? Tko će vratiti taj novac mirovincima? S kojim pravom, vi gospođo Dalić raspolažete mojom mirovinom na takav netransparentan loš način? Tko vam je dao to pravo? Znači potpuno se ponašate neodgovorno i politički i ekonomski i jednostavno ne zaslužujete dalje naše povjerenje kao ni čitava vaša Vlada. Da ovaj model nije slučajan vidimo između, vidimo u primjeru novoga Agrokora a taj novi Agrokor je hrvatska brodogradnja koju isto tako osobno nadzire i vodi potpredsjednica Dalić. Ona je sada odlučila izručiti Uljanik, jednomu tajkunu Skorojeviću koji već 5 godina vodi brodogradilište u Trogiru puno manje od Uljanika i koji nije uspio restrukturirati, gdje ima ogromnih problema, gdje planira 40% otkaza radnicima, gdje nije u stanju isplatiti plaće niti druga materijalna prava i dakle takvomu nesposobnomu čovjeku koji nema pojama o brodogradnji, u najmanju ruku ne zna dovoljno, ona sada izručuje puno veće brodogradilište u nadi da će on nekim svojim privatnim novcem restrukturirati Uljanik i osposobiti ga za život na svjetskomu tržištu. Da istovremeno gospodin Končar nema nikakav plan restrukturiranja, da se ne zna koliko će on novaca uložiti u Uljanik, da se ne zna koliko će biti otkaza, da se ne zna uopće koliko će i što će raditi. Tu se radi jednostavno o mešetarenju, radi se o izvlačenju novaca iz državnoga proračuna, prosljeđivanju koje kakvim interesnim skupinama, vjerojatno uz provizije ovakve ili onakve, sve bez odgovornosti, sve bez strategije i sve bez perspektive. Žalosno je što se to radi u suradnji sa IDS-om i HSU-om ali to je neka druga tema o kojoj sada ne bih htio dalje elaborirati, između ostalog jer nemam ni vremena. Prema tome, pozivam one zastupnike koji glasaju prema savjesti a u zadnje vrijeme se o tome ovdje dosta govorilo da ne iskaže povjerenje potpredsjednici Vlade, da sruše tu Vladu isto kao što su srušili i Vladu Tima Oreškovića jer to je bilo vrlo dobro za Hrvatsku i vrlo dobro za one stranke koje su sudjelovale u tome. Nemojte preuzimati odgovornost za poteze Vlade koje više nema potporu javnosti, koja je u samo 14 mjeseci izgubila 30% svojih birača nedosljednom i nekonzistentnom politikom, prijevarom građana. Ne podržavajte onu Vladu koja nije u stanju upravljati čak ni sama sobom.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana potpredsjednice Vlade, ministrice, potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. Kada smo prije godinu dana ovdje raspravljali povodom usvajanja zakona poznatog kao lex Agrokor Klub zastupnika SDSS-a je tada rekao a ja ću ponoviti i danas nakon godinu dana da je ta operacija vrlo riskantna za Hrvatsku. I s druge strane da je Agrokor slika Hrvatske. Slika jednog modela, ekonomije, jednog modela gospodarstva kakva je razvijala nekoliko decenija i da je taj model gospodarstva došao svojem kraju, iscrpio sve i kolabirao. Moglo se to dogoditi i godinu ranije, dvije godine ranije, tri godine ranije, bilo je indicija i u tom razdoblju. Oni koji su procjenjivali mogli su procjenjivati možda i ranije da će se to dogoditi. Međutim, kao što je ovdje više govornika kazalo, mnogi ključni akteri kojima je posao bio da upozore na rizike, da istaknu te rizike a prije svega banke, nisu htjele podijeliti tu odgovornost skretanja pažnje na rizike. A mnogi dobavljači i mnogi vjerovnici, prije svega dobavljači bili su zapravo neka vrsta taoca tih okolnosti. Kao što bi da nije donesen ovakav zakon uz sve njegove manjkavosti platili visoku cijenu te talačke pozicije, upravo dobavljači. Ako bi platili dobavljači, platilo bi hrvatsko gospodarstvo, platili bi hrvatski radnici. Ono što, za čime možemo žaliti, danas nakon godinu dana jest i činjenica da smo dovedeni u situaciju da se sve moralo na brzinu raditi a sve što se na brzinu radi nužno sa sobom nosi i greške. Neki od govornika, uključujući i kolegu Grmoju su upozorili na niz grešaka koje su pri tome rađene., mediji mnogi su upozoravali na te greške. Ali objektivno gledajući svi smo bili u vremenskoj stisci, ta vremenska stiska je uzrokovala i činjenicu da je jedna koalicija puknula zbog toga i da je pored ozbiljne i duboke ekonomske krize koja je mogla izbiti zbog Agrokora izbila i politička kriza. To bi za Hrvatsku bilo kobno da se prepustilo stihiji. I bez obzira na sve kritike koje smo čuli danas, od kojih ima sasvim opravdanih a svjesni smo ih i mi u vladajućoj koaliciji, mi ne smijemo dopustiti da stvar ode u pravcu stihije. I premijer je u pravu, mi imamo krhke institucije kolegice i kolege, mi imamo nepovjerenje naših građana u institucije i naših građana u državu. Ali ako budemo si i dalje doprinosili tome da se to nepovjerenje produbljuje to neće biti problem samo ove Vlade, bit će problem svakoga koji bude dolazio nakon ove Vlade. Obnoviti to povjerenje, u elementima slabih institucija, kolega Bunjac je pitao zašto nemamo izvještaja Državnog odvjetništva? Pa nemamo ga zato što nismo imali elementarnih političkih stabilnosti od 2015. pa praktički sve do danas. Na jednom odboru u Saboru je bio državni odvjetnik i podnio je iscrpan izvještaj, preko 2 sata je govorio i moglo ga se čut. To je odbor kojim predsjedavam. Ali to sasvim sigurno ne bi odgovorilo na sve elemente krize koje ovdje imamo. Prema tome klub SDSS-a kao što je to bio prije godinu dana će zauzeti poziciju opreznog, skeptičnog realista. Zadržat će pravo, zadržat će pravo da kakvo je zadržao u koaliciji, a to je da ističe i upozorava na ono što smatra da su riskantna mjesta ili riskantne pojave. I sad kad govorimo o tome htio bih reći ono što je najvažnije. Zahvaljujući djelovanju različitih aktera u javnom prostoru, od medija do predstavnika stranaka, saborskih zastupnika, neke od stvari koje su se počele događati u Agrokoru su ozbiljno kontaminirale realizaciju zakona. I ozbiljno su ugrozile vjerodostojnost svih nas koji smo dali povjerenje za realizaciju zakona.

Nova izvanredna uprava na čelu sa novim šefom te izvanredne uprave, za nas koji smo dio vladajuće koalicije obnovio je povjerenje nakon te kontaminacije, u nekoliko razgovora i nekoliko sastanaka. Različitim aspektima onoga do čega čovjek dolazi kad je poslijedi obnova povjerenja, gospodin Peruško sa svojim suradnicima je vratio povjerenje koje smo izgubili u jednom trenutku. I to se potvrdilo i činjenicom da je zajedno sa potpredsjednicom Vlade u relativno kratkom vremenu došao do nacrta i do suglasnosti oko toga nacrta koja je jamstvo vrlo visokog stupnja vjerojatnosti da će sporazum u zakonskom, da će nagodba u zakonskom roku biti postignuta.

Ali svima koji kao neki jučer pokušavaju voditi priču o obnovi vrijednosnog suvereniteta, a danas pokušavamo govoriti obnovi ekonomskog suvereniteta ću reći sljedeće, da smo o tome vodili računa '91. mogli smo imati drugačiju poziciju, ali nismo. Da smo o tome vodili računa svih godina nakon '91. možda smo mogli imati drugačiju poziciju, ali nismo. Jeftino smo raskrmčili ono što smo imali u rukama, a imali smo mnogo i ja razumijem one koji brane danas ono malo što je ostalo. Koliko god bile male šanse da se to obrani, ali ih razumijem zato što je to jamstvo za ono što generacije koje dolaze nakon nas trebaju učiniti u dugoj dugoj borbi za obnovu. Okolnostima globalnog i brutalnog svjetskog kapitalističkog poretka, uključujući i europske. Prema tome, ideja nacionalne države samo kao ideja bez vođenja elementa o svim elementima onoga što čini njegovu suverenost, a prije svega ekonomske, zakonske i druge elemente je ideja ako je budemo nastavili voditi ponovo će nas upropastiti. Iz tog razloga htio bih kazati da je iznimno značajno da su ključni vjerovnici se suglasili oko nacrta i da su svi oni za stolom i da su svi oni dali svoju suglasnost osim još jednog ili dva za koje vjerujem da će oni dati svoju suglasnost i naći svoje mjesto u nagodbi. U jednom trenutku je izgledalo kao da se geopolitičke igre tako snažno prelijevaju oko pitanja Agrokora kao mjesta krize hrvatske ekonomije da će to slomiti mogućnost postizanja nagodbe.

Taj slom se nije dogodio. I reći ću još nešto, ako smo pokazali da smo iscrpili način kako mi vidimo svoju ekonomiju, a to znači država plus privatni interesi, proći ćemo, očito ćemo morati proći i period u kojem ćemo morati pustiti da ljudi koji dolaze sa svojim novcem, sa svojim interesima upravljaju dijelom naših bogatstava, a nama će ostati ovdje da branimo prava naših zaposlenih, da branimo prava koja su vezana uz nacionalne interese kao što su vode, šume, zemljište i sistemi odlučivanja. Stvar koju bi htio reći na kraju.

Ima li prostora za još neke korekcije kad su posrijedi neke savjetničke kompanije?

I ne bih htio da tim ljudima činimo lošu uslugu bilokojim postupkom. Razumijem ljude u Saboru koji su pokrenuli ovu inicijativu u vrijeme kad sve stvari nisu bile jasne.

Evo a prije nego što kolegica Mrak-Taritaš dođe, pozdravimo svi učenike Graditeljsko-tehničke škole iz Zagreba koji su na galeriji. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvaženi potpredsjednici Vlade, ministrice, kolegice i kolege. Evo današnja točka dnevnog reda koja je tema, tema je opoziv potpredsjednice Vlade i ministrice gospođe Martine Dalić. Mi u GLAS-u ili Građansko liberalnom savezu tu smo apsolutno jasni, nedvojbeni i dovoljno glasni da imamo i nešto što se zove kontinuitet a i nešto što se zove jedna riječ koju jedna druga stranka je koristila a to je vjerodostojnost. Mi nismo glasali za ovu Vladu, niti jedan jedini put, jednako tako nismo glasali ni za zakon kojeg lex Agrokor, prema tome kao jedna ozbiljna i dosljedna stranka, jednako tako bili smo i potpisnici inicijative za opoziv ministrice Dalić i mi ćemo glasati za opoziv gospođe Dalić iz jednostavnog razloga što smatramo da nekim stvarima treba reći da je došlo vrijeme i dati priliku za neke druge opcije ili neke druge varijante. Prva stvar ću govoriti o tome što uopće jedna Vlada znači. Kada je gospodin Plenković dobio povjerenje da upravlja ovom zemljom, onda je dobio i povjerenje da jednako tako i predloži tko će biti njegovi najbliži suradnici, tko će biti ministri i jednako tako da i odgovara prvenstveno i osnovno on za rad ove Vlade a za pojedini resore, pojedini ministri. Za resor gospodarstva koji je izuzetno važan, za koji mi u našoj stranci smatramo jednako tako da je izuzetno važna, mogućnost je dobila gospođa Dalić. Ja ne želim kroz ovo izlaganje uopće ocjenjivati ono što su moji kolege činili da li je gospođa Dalić nekom draga , nije draga, simpatična, ne simpatična, to u ovom trenutku nije važno, nego želim reći nekoliko stvari koje su vezane uz rad gospođe Dalić. Inače da kažem, kada netko u Vladi ne radi, kada netko u Vladi sjedi i nekako vodi svoj resor bez želje da napravi bilokakav pomak, nisam primijetila da je bilo tko od nas rekao ljudi moji, trebalo bi doći u ovaj Sabor i trebalo bi odgovarati za nerad. To vam je tako isto u životu. Kad kažete ja ne znam, ja ne mogu, ja nisam dovoljno kompetentan ili bilo što drugo, nema sankcija no međutim ako netko radi onda za taj svoj rad mora i odgovarati i to možda je kriva poruka ali jednostavno tako je. Gospođa Dalić je otpočetka počela vrlo ozbiljno provoditi neke politike za koje se ona zalaže i jednako tako ja vas moram podsjetiti tamo Božić, neke davne 2015. godine kada je na Badnjak gospodin Plenković izašao van i govorio o INA-i. I što se iza toga desilo? Veliko ništa. To je bilo nešto što je trebao biti nekakav božićni poklon građanima Hrvatske ali taj božićni poklon građanima Hrvatske nije došao jer iza toga, ništa, vlasnik koji je vlasnik većine dionica će prodati u trenutku kad on odluči, kome on odluči, pod uvjetima koje će on odlučiti. Jednako tako, vezano uz Agrokor, krenulo se u jednu priču o kojoj smo dvojili na početku, dvojimo i sad. Prve rezultate svega toga mi ne možemo danas cijeniti niti trebamo cijeniti. Prve rezultate što taj zakon je, što se je desilo, moći će ocijeniti i treba zato napraviti jedan vremenski odmak. Agrokor nije priča od jučer. Agrokor je jedna duga priča. Agrokor je nastao nešto što može biti primjer u udžbenicima i može biti promjer u raspravama kao krovni kapitalizam ili tzv. rođački kapitalizam i ajdemo biti pošteni i reći potpomognut od svih. Kad se je desila katastrofa i kad gospodin Todorić nije mogao dalje, onda je otišao u London i iz sigurnosti svojeg londonskog stana gdje on nama objašnjava zašto mijenja stan, tko mu iznajmljuje stan, pa pod kojim uvjetima, onako s visoka kao što je uvijek činio jel, nemojte zaboraviti da je kupio Kulmerove dvore i da kada gledate noćne vizure grada Zagreba onda vidite gore da svijetli nešto i da neko ko je na taj način pokazao, ljudi moji ja upravljam vama, gledao dole i gledao što se to dešava kao u nekom drugom sustavu, danas to čini iz Londona i nema niti jednog jedinog opravdanja za gospodina Todorića i za ono što čini. No međutim, povijest jednog Agrokora je s gospodinom Todorićem završila. Iza toga je krenuo jedan drugi Agrokor, jedan drugi Agrokor gospodina Ramljaka. Ja moram priznati, bila sam uvjerena da će i taj Agrokor gospodina Ramljaka završiti sa Ramljakom i da ćemo vidjeti što se tu dešava, no međutim on je u jednom trenutku bez obzira što je gospođa Dalić bezrezervno stala uz njega. Sjetimo se onih slika sa Odbora za gospodarstvo kada je bilo i sufliranje što da čini, kako da čini, što govori, govorilo o tome kako dobro radi, čak je u jednom trenutku sjetite se bilo riječ samo nam može pomoći Sveti Ante, pa je to gospodin Ramljak shvatio da je on taj Sveti Ante koji može pomoć i onda je on u jednom trenutku nakon što se igrao, nakon što je mislio da je on novi Todorić pa može to sve zajedno činiti, rekao cure i dečki ja se s vama neću više igrati, igrao sam se dosta, ne sviđa mi se tu što se dešava i ja ću otići. Nitko nije ispitivao da li gospodin Ramljak čini i kako čini, nitko se nije doveo u poziciju da kaže gospodinu Ramljaku treba otić. On je taj koji je rekao ja se s vama neću igrati nakon što je bio branjen, nakon što se iza njega i njegovih odluka nedvojbeno bez da ih se ispituje stalo, ja se s vama neću igrati i tu je doveo u poziciju i gospodina Plenkovića da je gospodin Plenković dva tjedna razmišljao što će kako će i sve ostalo. Iza toga dolazi gospodin Fabris Peruško i pitanje je sada samo da li je to drugi Agrokor onaj koji je započeo gospodin Ramljak pa će ovaj gospodin završiti ili je ovo možda neki treći Agrokor. Za prvi Agrokor gospodina Todorića, ajmo biti do kraja pošteni krivo je sve ovo što se desilo u Hrvatskoj i tu nema opravdanja za niz vlada koje su na taj način žmireći, pokrivši se po glavi mislili stvari će se dobro desiti. Ali za ovaj drugi Agrokor ili Agrokor 2A, 2B ili za ovaj drugi ili treći Agrokor je odgovornost i krivnje na ovoj Vladi i odgovornost i krivnji na gospođi Dalić jel je ona ta koja je jasno i nedvojbeno nakon dugo vremena rekla da, ja sam autor lex Agrokora, ja znam što piše u tom zakonu. Ne samo da znam, nego sam sudjelovala i nijedna odredba tog zakona nije bila vani, a da nije bila pod mojim patronatom odnosno da nisam znala o čemu je riječ. Jednako tako sjetimo se da iza gospodina Ramljaka se nedvojbeno i jasno stalo. Dopustite da mi u Građansko liberalnom savezu ili u GLAS-u imamo dvojbe u odnosu na to, dopustite da mislimo da to sve zajedno ne ide u dobrom smjeru, dopustite da mislimo da to ne ide onako kako treba ići i tu mi nemamo dvojbe da nećemo podržati ostanak gospođe Dalić. Moram vas možda i podsjetiti, pred otprilike malo manje od godinu dana, pred godinu dana je bio lex Agrokor, a pred malo manje od godinu dana tamo negdje u lipnju prošle godine mi smo i nastali na opciji jer u nekim stvarima nismo željeli sudjelovati. Imamo takav jedan komoditet da ne samo da kažemo mi se sada nećemo igrati u toj priči nego da kažemo točno onako kao što smo nastali, točno onako kako radimo radit ćemo i dalje. I da kažemo mi ovu Vladu nismo podržavali od početka, govorili smo zašto mislimo da lex Agrokor nije dobar, govorili smo zašto mislimo da trebaju ići neke stvari drugačije i to ćemo nastaviti i dalje. Mi smo jučer imali jednu vrlo zanimljivu raspravu u Saboru, tada je netko sudjelovao malo više, netko je sudjelovao malo manje. Kolege iz HDZ-a kojih je bilo u nešto većem broju nego što ih je sada su nam tada u kasnim večernjim satima rekli da su evo oni u HDZ-u jedna stranka koji pokazuju svoju demokratičnost, koji pokazuju mogućnost da glasaju i drugačije pa će na temi Istanbulske konvencije odnosno na temi zlostavljanja žena i zlostavljanje u obitelji onih najosjetljivijih pokazati tu svoju savjest, glasat će po savjesti, pokazat će tu svoju demokratičnost i glasat će po demokratičnosti. Pa mene baš zanima da li taj model vrijedi samo u jednom slučaju ili u odabranim slučajevima? I vjerovali ili ne ti odabrani slučajevi će očito biti tamo kada su nekakva prava, prava žena, prava najosjetljivijih ili će to vrijediti i u nekim drugim slučajevima. Pa kada je riječ o ostanku potpredsjednice Vlade odnosno ministrice Dalić reć mi isto imamo dvojbu, sumnjamo, mislimo da to nije dobro pa ćemo koristiti svoje pravo i glasati drugačije, pa ćemo vidjeti da li demokraciju shvaćamo da je demokracija točno onakva da kada nam koristi to govorimo o jednoj demokraciji u stranci, a kada imamo neke druge stvari ne. Ali to je na savjest svakog od nas koji će imati priliku sutra stisnuti ovaj taster koji imamo i imamo tu tri opcije pa svaka od tih opcija nešto govori. Ova Vlada pod krinkom da preuzima odgovornost se odlučila za lex Agrokor i svoju sudbinu je vezala uz lex Agrokor. Jedanput u jednom slučaju je već bilo preslagivanja i bila je jedna druga koalicija. Pitanje je, da li je na redu neka druga priča i neko drugo preslagivanje jer naravno, većina je 76. 77 je tanka većina koju držimo, ali ajdemo ne vraćati nego vidjeti što će to sutra biti. Nitko ne treba dvojiti uopće kako ćemo mi u Građansko-liberalnom savezu ili u GLAS-u, koji ćemo mi gumbić stisnuti. Stisnut ćemo točno onako kao što smo činili do sada i točno onako kao što imamo komoditet, imamo jasan stav i jasnu priču kako ćemo to činiti i dalje. Apsolutno svatko ima pravo da u bilo kojem trenutku i u bilo kojoj fazi nekog projekta se hvali s tim projektom. Imamo prilike vidjeti i današnje novine, idemo vidjeti i današnje portale gdje se hvalimo. No, međutim, ne treba to činiti prerano. Ja sam se naučila u životu nekoliko stvari. Naučila sam se da je često korak previše korak u provaliju, pa možda i ne treba činiti korak previše i možda pri kraju ovog svog izlaganja, kao što uvijek nastojim pokazati i neke stvari kako je to u stvarnom životu. Ja imam dvoje djece, imam mlađeg sina koji je dosta interesantan i kad je imao nekakvih 15-16 godina, dakle, u doba kada dečki počinju činiti razne ludosti, ja sam mu došla i rekla: gle, to tako više ne ide dalje, ti si bezobrazan, bahat i razmažen. On je rekao da, sve to što si ti rekla je apsolutno istina. Točno sam takav, ali za to ja nisam kriv. Kriv je netko drugi, a ja sad ne znam drugačije. Pa bih ja s tom misli i završila ovu priču oko potpredsjednice Dalić, oko teme Agrokora. Možda je došlo vrijeme da razmišljamo da i neke stvari treba malo drugačije.